sa pojedinačnim raspravama sada, gospođa Martina Vlašić Iljkić. Uključite. Aha, poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i poštovani kolege pred nama je i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova. Prema prijedlogu općinski sudovi u sjedištima županijskih sudova i Općinski sud u Novom Zagrebu nadležni su za postupanje u predmetima prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi za područje svakog pojedinog županijskog suda. Prema novim informacijama danas na raspravi sada se uvodi sudbeni dan što će u praksi znači primjerice da će educirani sudac iz Slavonskog Broda dolaziti u uredovne dane u Požegu. Nažalost, zadnjih nekoliko godina pa možemo reći 10-tak godina Općinski sud u Požegi zaista živi u neizvjesnosti i svako toliko se planira izmještanje nadležnosti ovog suda na područje nekog drugog suda. Ovdje se postavlja i pitanje mjesne nadležnosti općinskog suda, organizacije prostora, dodatnih troškova, osiguranje hitnosti u postupanjima, da li će to biti provedbeno moguće ovakav način rada. Koliko će sudac biti dostupan za hitne slučajeve? Teško da će takav način rada moći osigurati se u uredovne dane i biti dostupan i stručnim radnicima iz centara za socijalnu skrb i korisnicima napominjem za hitne slučajeve. Svakako je ovako organiziran način rada bolji od onog prvog čitanja što se tiče dostupnosti usluge građanima koji ipak neće moći putovati odnosno morat putovati i do 70 kilometara na rasprave koje su često podložne i odgodama i znači kontinuirano bi to bilo zaista veliki udar na budžet građana. Tijekom prošle godine ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica je uvjeravao javnost da će se pri općinskim građanskim sudovima koji se nalaze u gradovima koji su sjedišta županija osnivati obiteljski sudski odjeli. Uvjeravao je javnost kako je intencija da svim građanima takvi specijalizirani sudski odjeli budu dostupni na području njihovih županija. No, krajem prošle godine se dogodio obrat te Ministarstvo pravosuđa i uprave sada navodi da osnivanje posebnih obiteljskih sudova u našem pravosudnom sustavu nije racionalno ni odgovarajuće kao ni osnivanje specijaliziranih obiteljskih odjela baš u svim općinskim sudovima. Čemu onda pregovori u smjeru osnivanja takvih obiteljskih sudova, a prema preporuci dugogodišnjeg rada pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i pravobraniteljice za djecu i druge stručne javnosti. Ono čemu ove izmjene u konačnici trebaju težiti jesu potrebne edukacije sucima. Činjenica je da pojedini suci su nedovoljno educirani i u nekim slučajevima osobno nemotivirani, nedostatnog samouvida u svog, svoje kompetencije, a sustav ne nudi ali i ne traži odnosno nije tražio bolju osposobljenost i dovoljno edukacija. Možda će sad biti i drukčije. Potrebno je kontinuirano ulaganje u edukacije kako bi suci mogli i dosljedno prepoznati i štititi prava i interese djece, a ne kao što smo imali prilike vidjeti da se štiti biološko roditeljstvo pa i po cijeni grubog kršenja prava djece, zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja u obitelji. To su zaista slučajevi koji se u budućnosti ne smiju događati. No, činjenica je da se propušta prilika ovom kao nazovimo reformom da suci ili buduće generacije sudaca sa postojećih obiteljskih sudova odnosno općinskih sudova se educiraju sa svrhom donošenja odluka za najbolji interes djece i svakako znači gubitak za lokalnu zajednicu. Propustili ste i zaštiti najranjivije skupine, a to su žrtve obiteljskog nasilja. Predmeti obiteljskog nasilja nisu obuhvaćeni ovom specijalizacijom i to je ono što je u ovom u svakom slučaju loše. Tražimo da se u sustav ozbiljno ponudi rješenja za bolju žrtvu, za bolju zaštitu žrtava obiteljskog nasilja i dosljednu provedbu zakonskih propisa kao i protokola. Uvažena kolegice obzirom na vašu struku kako komentirate činjenicu da djelatnici centra za socijalnu skrb putuju radi sudjelovanja u postupcima što će uzrokovati dodatne troškove za sam sustav socijalne skrbi i utrošak sredstava koja bi se inače mogla usmjeriti u druge svrhe, ali i dodatni utrošak vremena čime će se smanjiti sami kontakti sa strankama i djelovanje prema samim korisnicima. Evo svakako dostupnost stručnih radnika je ono što je treba biti prioritet svake reforme i da su oni zaista u tom dijelu dostupni i da se ne gubi vrijeme na dolaske, na otkazane rasprave, na sve ono za što bi oni prioritetnije mogli ponuditi svoje stručno znanje u savjetovanju osobama u potrebi. Ono što se ovim dijelom barem što se tiče nekih sudova će se izmijeniti i što će se zapravo omogući da stručni radnici budu dostupniji korisnicima što neće morati putovati na udaljenije rasprave primjerice iz Požege u Slavonski Brod ukoliko to bude u konačnici kako je ovdje i najavljeno i prihvaćeno i mislim da je to bolje rješenje nego ono što je bilo u prvom čitanju. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice, mislim da ste se dotakli jedne teme i dobro je da ste se dotakli one teme koja je u vašoj domeni. Dakle, između prvog i drugog čitanja jesu nekakve poboljšice i to se i u obrazloženju i navelo kolke su to poboljšice, ali nekako mi se čini da se mi u raspravama moramo dotaknuti stvarne teme. Koliko nama uopće djelatnika je potrebno da imaju mogućnost putovat, koliko će vremena gubiti na te udaljene? Dakle, u doba digitalizacije, u doba kad su e-oglasne ploče, u doba kad su se i rasprave zbog korone radile na nekakav drugi način, zašto i dalje ne mogu biti ti modeli i ti načini jer ovako će ljudi gubiti na formu, a ne na sadržaj. Važno je zapravo da cijelo vrijeme ukažemo na sadržaj i važnosti onog što će reći, a ne na formu. Pa mislim da svakako ono što neće bit dostupno ovom reformom, a to je zapravo dostupnost tog suca baš u ono vrijeme kada bude to potrebno što se tiče hitnih postupaka, a tiče se uključenosti centara za socijalnu skrb. Ne možemo to svesti na uredovno vrijeme, koliko će to uredovno vrijeme bit u jednom tjednu, dal će to bit 2-3 dana u tjednu, dal će bit jedan dan. Mislim sve ovisi o potrebama, al sigurno neće to bit jedan dan dovoljan za sve one poslove što tog suca koji bude putovao iz županijskog sjedišta tamo gdje je županijski sud do općinskih sudova gdje treba odrađivati posao.

Poštovana kolegice, evo vi dolazite iz sustava socijalne skrbi, a jedan od sudionika u sudskim postupcima u obiteljskim sporovima svakako su i djeca budući su ona često uključena u sporove, a to je i bilo rastave, skrbništva, izdvajanja iz obitelji gdje je često potrebno i hitno postupanje.

Malo olakšanje mi daje i nadu ovaj amandman koji je predložen od, od, od Odbora za pravosuđe kojim bi suci, specijalizirani suci, dolazili u općinske sudove koji nisu u sjedištima županijskih sudova. Ali naravno na svima nama je da to ne bude samo deklarativna mogućnost nego da se zaista dosljedno i provodi. I što mi sad svi zajedno možemo, kako potaknuti da se ta mogućnost provodi i da suci i općinski i županijski zaista tu mogućnost i koriste. Pa evo, kao što sam i rekla, znači zaista je važno da u svim slučajevima pogotovo kad je uključen centar za socijalnu skrb i hitna postupanja da je taj sudac specijalizirani dostupan kao što je dosad u tim sporovima bio tad u to vrijeme kad je znači, kada je on dostupan inače, kad je njegovo radno vrijeme, 5 dana u tjednu, koliko će to sad bit moguće organizirati. Evo tako da mislim da što se tiče organizacije i pravilnik koji je državni tajnik najavio da će organizirat podrobnije ovu specijalizaciju i ovaj način organizacije rada, da će vodit računa da zaista bude dosljedna onakva intencija kao što je prvotno i zamišljeno, a to je zapravo najbolja usluga građanima i zaštita najranjivijih u postupcima. Evo složit ćemo se sigurno da taj amandman koji kolegice spominje Odbora za pravosuđe dobro dođe za ruralne sredine odnosno manje sredine kao što su Požega i ostali manji gradovi. Ja vjerujem, mislim treba pustit sigurno i praksi jedno određeno vrijeme da vidimo kako će to funkcionirat, tko će putovat, hoće li putovat, tko će bit sudac na kraju krajeva koji suduje u predmetima obiteljskih odnosa. A s obzirom da ste i uključeni u sustav socijalne skrbi na određeni način, radili ste, dakle poznajete je, znate možda podatak koliko je predmeta iz domene obiteljskih odnosa na području Požeštine koji i završe evo na sudovanju u sudu u Požegi. Pa evo, možda neću bit dovoljno precizna ili, mislim da otprilike 30% predmeta koji jedan sudac ima što se tiče dosadašnje organizacije rada, al kažem svaki put kad takav sudac znači primi, zaprimi taj predmet, on je prioritetan i on je hitne naravi. I primjerice sad je bilo moguće zakazat raspravu u roku, prvu raspravu u roku mjesec i po dana s obzirom na zastupljenost tih predmeta na 30%, a sad sa ovim načinom organizacije rada gdje će ovi ipak specijalizirani suci bit opterećeni odnosno imat u nadležnosti i poslove primjerice što se tiče Požege i sa područja Nove Gradiške i sa područja Slavonskog Broda sigurno će bit opterećeniji ti specijalizirani suci i bojim se da će doć i do odgode u toj prvoj raspravi.

Dakle određena spajanja ili neodređeno neadekvatno sjedište sudova će prouzročiti troškove ne samo ionako skupom aparatu nego i samim korisnicima usluga, dakle strankama, a mi u Slavoniji znam da ste s tim upoznati imamo još dodatni problem, vjerujem da se takvi problemi javljaju i diljem Hrvatske s nepostojanjem adekvatnog javnog prijevoza, dakle i to poskupljuje uslugu. Na kraju krajeva držim da je ovakvim prijedlozima zakona trebala prethoditi i jedna rasprava odnosno jedan izračun o potencijalnim troškovima kako jedne strane tako i druge. Pa evo, mislim svakako da će troškova dodatnih bit što se tiče organizacije rada ovo što je promijenjeno na način da će sudac specijalizirani dolazit zapravo na područje općinskog suda gdje je prebivalište stranke. To je jedno rješenje koje je dobro za stranke, ali svakako dodatni troškovi su tu neminovni što se tiče znači i organizacije i prostora da li postoji prostor dodatni u tim sudovima, koja je će to bit, pitanje tu i mjesta nadležnosti sudova i općenito zahtjeva dodatnu organizacija, ali kažem i te neizvjesnosti nisu dobre. Evo, pričali smo u jednom čitanju o jednoj načinu rada, sad pričamo nedovoljno o ovom drugom načinu gdje javnosti nije i sad trenutno jasno o čemu se radi. Znači te neizvjesnosti zasigurno nisu dobre za naše građane, a pogotovo što se tiče obiteljskih predmeta gdje su zaista [[Upadica: Vrijeme, hvala.]] najranjiviji replikama, hvala.

Zahvaljujem podpredsjedavajući. Slažem se u potpunosti sa kolegicom, a ja ću se više dotaknuti lokalne teme, teme iz kraja iz kojeg dolazim s obzirom da je u saborskoj proceduri ovaj zakon smatram veoma bitnim ukazati na značaj i posljedice usvajanja ovog zakona za žitelje s područja Međimurja, ali i za grad Čakovec i za Međimursku županiju kao i jedinice lokalne i regionalne samouprave budući da bi tim izmjenama postali jedinice sa suženom, okrnjenom sudskom nadležnošću. Pošto u Međimurskoj županiji već ne postoji županijski sud nego je nadležan Županijski sud u Varaždinu to znači da će svi postupci vezano za obiteljsko pravnu zaštitu za građane s područja Međimurske županije voditi na Općinskom sudu u Varaždinu. To se ukazuje nepovoljnijim s jedne strane za stranke, žitelje Međimurske županije, a s druge strane i za grad Čakovec i za Međimursku županiju u cjelini. Iako su obiteljski pravni poslovi u praksi manji dio predmeta ipak se s istima u određenoj mjeri susreće i mogu reći da se radi o postupcima u kojima je zaista bitna dostupnost suda strankama gdje se često očekuje, pa i sudovi pozivaju nazočnost strankama na svim ili više ročišta te gdje zbog osjetljivosti i delikatnosti i stranke imaju osobitu potrebu da mogu pristupiti sudu. Postupci su često sami po sebi veoma stresni, nelagodni i bolni za stranke te je veoma važno da im sudjelovanje u postupku bude što jednostavnije i što pristupačnije. Izdvajanjem postupaka s Općinskog suda u Čakovcu i prebacivanjem na Općinski sud u Varaždinu postupci se izmještaju na područje druge županije što samo po sebi predstavlja određeni dodatni pritisak za stranke. U sredinu u kojoj se manje kreću, koja im je manje poznata i bliska, a za neke uzrokuje dodatni angažman vremena i novca za dolazak na sud. Stoga bi takvo premještanje za građane Međimurske županije i same njih dovelo u neravnopravni položaj prema žiteljima drugih županija koji i ove sudske postupke mogu voditi na području na kojem žive tj. u svojim županijama. Bitno je da u tim postupcima sudjeluje centra za socijalnu skrb pa se postavlja pitanje hoće li onda obavljati varaždinski centar što je opet za stranke nepovoljnije, ali i suštinski neprikladnije jer su centri s područja Međimurske županije daleko bolje upoznati i mogu pratiti situaciju na području županije bolje nego centar iz druge županije. Ili će djelatnici iz Čakovca i Preloga u kojima se nalaze centri za socijalnu skrb putovati u Varaždin radi sudjelovanja u postupcima kao što sam rekla što će uzrokovati dodatne troškove i utrošak i vremena i novaca za same zaposlenike. Također, izmještanjem dijela sudske nadležnosti u Varaždin grad Čakovec i Međimurska županija postaju jedinice drugoga reda, a time i neravnopravne u odnosu prema drugim županijama i gradovima županijskim središtima. Pri tome to dugoročno otvara još lošiju perspektivu. Vrlo je vjerojatno da je tek to prvi korak prema premještanju i nekih drugih funkcija. I dok u sredinama to može biti tek tehničko pitanje u slučaju Međimurske županije gdje se ta funkcija izmješta u drugu županiju je i bitno pitanje budućnosti, perspektive i održavanja statusa i značaja i grada i županije. Još dugoročnije ukoliko se podrži ovakvo centraliziranje javnih funkcija to će dovesti do toga da u mjestima gdje se iste centraliziraju raste potreba za visoko obrazovanim kadrovima, a u našoj sredini će ta potreba padati. To bi dugoročnije vodilo pretvaranju grada Čakovca i Međimurske županije u sredine gdje se obavlja samo dio javnih funkcija i koje će postati jedinice manjeg značaja od istovjetnih jedinica u kojima se zadržavaju sve funkcije.

Poštovana kolegice veći dio rasprave vaše odnosio se u stvari na nadležnost za vođenje sporova koji su iz nadležnosti obiteljskog zakona. Pretpostavljam da ste raspravu pripremali prije nego što ste i znali za ovaj amandman koji je od Odbora za pravosuđe tako da mislim da će se s tim amandmanom ustvari omogućiti da ljudi ne moraju putovati, a isto tako ni svi ostali dionici u postupku kao što su i predstavnici centara za socijalnu skrb. Dakle, ne proizlazi iz zakona i ne stoji da će djelatnici centara, da se tu mijenja nadležnost mjesna. Znači po mjestu gdje živi onaj tko koristi uslugu centra on će i dalje koristiti uslugu svog matičnog centra za socijalnu skrb. A što se tiče ove nadležnosti za vođenje postupka, sudskog postupka išlo se na ovo da se pridonese specijalizaciji u ovoj osobito osjetljivoj nadležnosti, a sigurno će se omogućiti da se [[Upadica: Hvala.]] i u dosadašnjim mjestima općinskim odnosno [[Upadica: Hvala lijepo.]] manjim gradovima vode ti postupci [[Upadica: Vrijeme.]] kao po danima sudovanja. Zahvaljujem uvažena kolegice, da u pravu ste. Kad smo čuli ujutro za taj amandman djelomično smo bili zadovoljni, međutim ja se moram boriti za svoj kraj s obzirom da mi niti nemamo Županijski sud u Čakovcu, sad je bila pretpostavka da neće biti ni Općinskog suda u Čakovcu. I kao što sam napomenula grad Čakovec i Međimurska županija su u veoma nepovoljnom položaju bez obzira na ovaj amandman i dalje smatram da postaje jedinica sa suženom okrnjenom nadležnošću, sudskom nadležnošću. Gospodin Pavić. Poštovana zastupnice, shvaćam vašu frustraciju vezano za to da više nemate sud u Čakovcu. Slično je i sa nama u Krapini, imali smo 10-ljećima sud sad ga više nemamo, sad je to u Zlataru i jasno nam je da to sve skupa u vašim očima izgleda drugačije.

Pretpostavljam dok ste pripremali se za ovu točku da ste razgovarali sa sucima iz vašeg kraja i da imate neki prijedlog kako bi to moglo izgledati, kako bi ta optimizacija mogla izgledati, a da opet to bude na opće zadovoljstvo i vaših sugrađana u Čakovcu i ostalih u RH. Slažem se s vama. Ja moram reći da je naša Međimurska županija zaista jedna od najrazvijenijih regija u lijepoj našoj i uvijek kad se ističe Međimurska županija može biti primjer za ostatak dijela Hrvatske i u gospodarskom smislu i bilo kakvom smislu, a kao što ste rekli polako sve više izgleda da će to biti i premještaj i drugih funkcija. Tako da mislim da trebamo voditi računa da ipak građani žitelji naše Međimurske županije mogu u svojoj županiji obavljati neke bitne funkcije, a ne da se sve izmješta u druge županije i da građani postanu i sama naša regija i grad Čakovec i Međimurska županija grad i županija drugog reda. Zahvaljujem. Poštovana kolegice dobro da ste ukazali zapravo na sve one poteškoće koje bi bile da se usvojio onaj prvotni plan odnosno da je prijedlog u drugom čitanju onako zapravo kako smo mi i dobili napismeno trebao proći i u sadašnjoj raspravi. Od ujutro imamo nova saznanja i ta nova saznanja treba dobro pojasnit javnosti jer zapravo sva ova neizvjesnost koja je pratila ovu reformu, kažem nisu dobre, a pogotovo vezano za sve preporuke pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i pravobraniteljice za djecu. Kako komentirate da se ipak ništa nije napravilo po pitanju predmeta iz obiteljsko pravnog područja odnosno što se tiče obiteljskog nasilja?

U današnjoj raspravi, zahvaljujem kolegice, u današnjoj raspravi netko je rekao da upravo žrtve nasilja koje ste sad istaknuli nisu u povoljnom položaju bez obzira na jutrošnji amandman. Slažem se da trebamo biti djelomično zadovoljni, međutim javnost kao što ste rekli nije o tome upoznata i mi moramo i dalje uporno tvrditi i davati razumne argumente zašto bi u nekom sjedištu ostajali općinski sudovi. Međutim, što se tiče žrtve nasilja u većini slučajeva to su postupci i slučajevi koji zahtijevaju hitno postupanje, pa mene dodatno brine upravo to da ukoliko se premjeste nadležnosti da će ipak zahtijevati puno više vremena i da će se ti postupci i dalje odužiti, a oni zahtijevaju samu hitnost postupka.

Mi imamo u objedinjenoj raspravi u drugom čitanju dva zakona, a to su izmjene i dopune Zakona o sudovima i izmjene i dopune Zakona o područjima i sjedištima sudova. Ono što kao temu treba otvoriti i uvijek treba reći zakonodavac odnosno Ministarstvo pravosuđa se je odlučilo ići u nešto što ne treba zvati reforma nego je tema da se vidjelo koji su problemi i te probleme kao što ja uvijek naglašavam nije jedan zakon uklesan u kamenu, ajmo vidjeti kako probati riješiti probleme i kad su u primjeni neko vrijeme onda iz te primjene vidjeti što je dobro i eventualno probati napraviti iskorak dalje. Dakle, riječ reformu ne treba baš svaki put shvatiti najdoslovnije moguće i ja to tako ni ne shvaćam. Ja ću se referirati u svojoj pojedinačnoj raspravi na dvije teme. Jedna tema su sudski vještaci, a druga tema o kojoj želim nešto reći je ono što sam i dala i u replici državnom tajniku, a to je način odnosno javna objava i dostupnost svih donešenih sudskih odluka. Kad malo raspravljate o pravosuđu ili kad malo gledate gdje je i kako neko ocjenjuje pravosuđe dobra su vam ona istraživanja kad ljudi koji rade u pravosuđu sami sebe ocjenjuju. Pa je tako bilo jedno istraživanje gdje su se suci sami sebe ocjenjivali i kroz to davali su si pojedine ocijene i detektirali su što su problemi i na taj način smo bili i svrstani na određenoj ljestvici na razini EU. I sami suci su rekli da je problem u pravosuđu što se ne napreduje prema sposobnosti, prema znanju, nego prema nekim drugim kriterijima i to jasno treba reći i to jasno treba omogućiti i definirati kroz set izmjena i dopuna zakona koji u tom smislu ide i tek tada možemo napraviti iskorak. Meni se čini da je jedan od iskoraka u tom smislu koji može bit, a to je da bude javna objava i dostupnost svih donesenih sudskim odluka. Mislim da je to izuzetno važno. To je moguće napravit. Doba korone je pokazalo da može funkcionirati e-oglasna ploča, doba korone je pokazala da može funkcionirati i rasprave koje nisu fizički nego su na daljinu, dakle ako to sve zajedno može funkcionirati ja sam sigurna da može funkcionirati i da imamo javnu objavu i dostupnost svih sudskih odluka i zapravo ta, ono što vrijeme naglašavam, ta jedna ujednačena sudska praksa jer zasigurno je nedopustivo da se na određeni način sudi na jednom sudu, a na drugi način se sudi na drugom sudu i to zaista onda imamo u javnom prostoru one rasprave o tome da je onaj siroti medo osuđen u Istri zato što je lajao ili neke druge stvari. Nekoliko riječi želim reći o temi sudskih vještaka odnosno uopće ta tema koja je i između i prvog i drugog čitanja doživjela promjene, riječ je o sudskim tumačima i sudskim vještacima. Tu su se otvorile nekoliko stvari. Prva stvar koja se otvorio da ste dodali da to može biti i neko ko ima specijalistički diplomski stručni studij i to ocjenjujem da je dobro jer zaista mi u naravi imamo i specijalističke diplomske stručne studije i dobro je da ljudi koji su završili to jednog dana mogu postati sudski tumači odnosno sudski vještaci. Nešto je teme centralizacije odnosno decentralizacije. Ja se inače uvijek zalažem za decentralizaciju, zalažem se i u raspravi koja je bila vezano uz to da i sudovi i mogućnost bude apsolutno dostupna građanima na način da zaista im to ne predstavlja prepreku. Ovdje se je napravila jedan iskorak u drugom smjeru. Do sad su, je nadležnost bila pojedinih sudova koji su imenovali vještake odnosno stalne sudske tumače, sada to ide na nadležnost ministarstva, ministarstvo će za poslove pravosuđa će odlučivati o statusnim pitanjima stalnih sudskih vještaka odnosno bolje rečeno bit će pravilnikom definirano tko to može bit. Oni se više neće imenovat na određeno vrijeme nego se je, kad jedanput postanete sudski vještak ili tumač to imate stalno.

Poštovana kolegice, dakle samo bih htio reć, slažem se sa, sa centraliziranim sustavom za sudske vještake poglavito ako znamo sve ono što je u praksi bilo. Dakle, znamo da uvelike određena na koncu konca presuda na sudu ovisi o vještačenju koje je znalo biti iz razno raznih razloga često puta suprotno zdravom razumu, da li zbog tog što netko od vještaka radi i za jednu i za drugu stranu, pa ko da više u njegovu korist, dakle razno raznih primjera imamo i ne treba pred njima zatvarat oči. I evo s te strane zapravo samo želim izraziti jednako zadovoljstvo da je ovaj sustav dakle sustav vještva predviđen u zakonu na način da će biti centraliziran. Istina je da ministar sebi povećava ovlasti, ali vjerujem evo da je spreman i preuzeti jedan oblik odgovornosti koji eventualno može proizići iz ovog. Ja sam namjerno u svojoj pojedinačnoj raspravi se odlučila referirati na temu sudskih vještaka iz jednostavnog razloga što imate niz presuda koje se u principu temelje na nalazima koje su imali sudski vještaci i to se če, to se u nekoliko slučajeva, neću reći često i ne želim biti gruba je tema da ide vještak na vještaka za istu stvar i onda se dešava, ja sam gledala to u nekakvim imovinsko pravnim slučajevima da ne kažemo građevinskom zemljištu i nekretninama gdje su vještaci, razlika je bila, ne ono sad 10%-20% nego je razlika bila duplo veća. Činjenica je da se je to smanjilo od trenutka kad je donesen zakon koji je definirao kako se mogu procjenjivati građevinska i druga zemljišta. Ali bez obzira na to ja nekakvim iskustvom kojeg imam cijenim da je to prebacivanje da će biti pravilnik, da će bit na razini ministarstva, da će se voditi na jednom mjestu bolje i nekako mislim da treba dat priliku da vidimo da li to stvarno će tome

Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovane kolegice zastupnice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče. U svojoj pojedinačnoj raspravi i ja ću se nekako osvrnuti najviše na pitanje nadležnosti općinskih sudova nad obiteljskim predmetima. Vidim da danas prateći cijeli dan raspravu nekako došlo je poprilično u fokus ta problematika, to pitanje, što nekako možda i nije bio slučaj tijekom rasprave u prvom čitanju prijedloga zakona. Jedan sam od onih koji je između dva čitanja problematizirao ovo pitanje smanjenja zapravo mreže sudova koji tako da kažem daju uslugu obiteljsko pravne zaštite našim sugrađanima i pozdravljam amandman koji je došao ispred obraza pravosuđa i koji su predstavnici predlagatelja već zapravo rekli da ga namjeravaju kao takvoga, kao takvoga i prihvatiti. Svi ćemo se složiti da nije upitno, nije upitna specijalizacija sudaca, da treba povećati obiteljsko pravnu zaštitu onih naj, najugroženijih. Sve je to okej, ali naravno ako se ide u smjeru smanjenja mreže sudova, smanjenja dostupnosti usluge onda uvijek naravno treba naći nekakav balans. Čini se da ovaj amandman može pogoditi taj balans, da može tu intenciju pogoditi. No moram također izraziti umjerenu dozu i oprezaka ovakvom rješenju koji ovaj amandman nam nudi. Naime, pogledavši u Zakon o sudovima o područjima i sjedištima sudova, u zakon koji zapravo mijenjamo, u samo dva stavka iznad ako pogledamo, znači mi sad ovim prijedlogom mijenjamo čl. 2., iza st. 4. dodajemo Članak 5. i amandmanom još Članak 6., a pogledavši u stavak 3. i 4. tamo se već i u postojećem zakonu spominju sudovi koji već imaju tako da kažem krnju nadležnost i sada 4 općinska suda u našem pravosudnom sustavu nemaju svu nadležnost. Te predmete rade drugi sudovi. Tome se i tada prije 3 godine doskočilo slično kao što se sad želi doskočiti da piše u stavku 4. da će predsjednici sudova da su dužni osigurati uvjete za provedbu postupkovnih radnji u Đakovu, u Crikvenici, u Makarskoj i u Kutini za predmete sa tih područja. I opet kažem ono što u meni budi određenu tako da kažem oprez pri ovakvom rješenju je pogled na praksu u zadnje 3 godine. U Đakovu konkretno kad se govorimo o kaznenim predmetima tih postupkovnih radnji bilo je određeno nula. Znači predlažemo sada jedno rješenje kojim pokušavamo doskočiti time da i dalje imamo mrežu široku dostupnost, a imamo u praksi već u istom zakonu vrlo sličnu gotovo isto rješenje koje zapravo nekako i ne živi. Pa evo molim predlagatelja da još jednom možda razmisli, vidi zašto takva ista stvar u praksi ne funkcionira a sad ju nudimo kao rješenje za obiteljske predmete. Hoće li ta praksa funkcionirati u slučaju obiteljskih predmeta? Ovdje se radi o obiteljskim predmetima kojih je puno iz razloga ovdje je stvarno danas izneseno zašto bi se takvi predmeti trebali raditi na puno široj mreži sudova, ne samo na ovih 16 mjesta u RH pa ja molim da se malo izvidi da se razmisli o tome zašto ne funkcionira takav sustav, taj model kod kaznenih predmeta da nam se to ne bi dogodilo i sa obiteljskim, sa obiteljskim predmetima. Kažem naravno za pozdravit je i zakon i izmjene i ovaj amandman, ali ajmo samo još jednom provjerit da nam se opet kažem ne dogodi da intencija amandmana ne bude, ne bude u praksi ispunjena pa da onda moramo opet ići u izmjene zakona kroz ne znam par mjeseci ako vidimo da to, da to ne funkcionira. Hvala. Gospođa Martina Vlašić Iljkić, prva replika. Poštovani kolega iz vaše rasprave se može vidjeti da baš niste u potpunosti zadovoljni ovim rješenjem iako je to puno bolje od onog što smo imali u prvom čitanju, a što je postojala mogućnost da vaši građani iz Đakova će morati putovati u Osijek na rasprave koje su često podložne odgodama i sva sreća od tog načina se je odustalo. No, činjenica je da ipak kako i vaš sud u Đakovu tako i u Požegi ipak gubi određenu nadležnost, ipak neće biti nadležan znači za te predmete vezano za obiteljsko pravne predmete. Kako komentirate tu činjenicu zapravo da se propušta da se ulaže u mlade suce i razvija se pravna praksa što se tiče obiteljsko pravnih predmeta i za suce sa područja odnosno koji su zaposleni sada na Općinskom sudu u Đakovu. Rekao sam pitanje balansa. Što se tiče pravne zaštite naših sugrađana bilo bi najbolje da mi u svim sjedištima općinskih sudova u svim stalnim službama kojih je sve skupa 90 i nešto imamo ustrojene specijalizirane odjele. Pitanje je ekonomičnosti takvog sustava. Vjerojatno je ovaj prijedlog koji je ministarstvo iznijelo plod i nekakvih analiza, broja predmeta, broja završenih predmeta, predikcije broja predmeta koji će dolaziti, broja sudaca, vjerojatno je ovo nekakav optimalan, optimalan, optimalna mjera između onoga kažem specijalizacije usko ili široke mreže i pitanje ekonomičnosti te mreže. Ovim amandmanom čini mi se da se postiže dobar balans ali uz ovu jednu malu ogradicu da budemo sigurni da će intencija amandmana u praksi biti ispunjena. Poštovani kolega Mandarić evo zadnja 2-3 mjeseca dosta puta smo razgovarali o ovoj temi jer smo imali iste, isto mišljenje o prijedlogu zakona kako će to utjecati na naše građane, moje u Lici i vaše u Đakovu, ali i u ostalim krajevima RH. Amandman koji je uložen na neki način pomalo ublažava tu situaciju nedostupnosti obiteljsko pravne zaštite, ali isto tako ne smijemo dozvoliti da to ostane samo mrtvo slovo na papiru. Slažem se s vama i trebamo na neki način vidjeti kako iskoristiti tu mogućnost i da županijski i općinski sudovi zaista i koriste te uredovne dane, da specijalizirani suci dolaze u općinske sudove izvan sjedišta županijskih sudova i da tamo određuju posao kako bismo, kako bismo naše građane na neki način smanjili tu, smanjili taj put koji oni moraju prelaziti i raditi si troškove i gubitak vremena da bi odlazili [[Upadica: Hvala.]] u udaljena županijska središta. Naravno to i je razlog zašto smo zapravo i krenuli u ova nekakva dodatna promišljanja kako bismo našim građanima, korisnicima tih pravosudnih usluga uštedjeli vrijeme, energiju, novac njihov, ne samo njihov nego i resurse centara za socijalnu skrb, odvjetnika i svih drugih. Bit je zapravo da naši građani imaju istu uslugu na istom mjestu, a njima je manje bitno hoće li im sudit sudac koji je zaposlenih ne znam suda u Požegi i Brodu, Virovitici i Bjelovaru, Đakovu, Osijeku, to stranku nije briga. Nju je briga da ima pravosudnu uslugu blizu, brzo i pošteno. Poštovani zastupniče Mandarić, kao što ste rekli inicijator ste ovog amandmana koji je približio sudstvo našim građanima i koje će vlada prihvatiti, međutim ono što ove izmjene Zakona o sudovima daju kao jednu veliku prednost to je specijalizacija sudaca i ona je stvarno potrebna jer ona činjenično ubrzava i postupke i sve ostalo. Također u našim razgovorima došli smo i do podataka da konkretno slučajeva obiteljskog zakona ima vrlo mali broj u određenim sjedištima, u određenim stalnim službama sudova i zbog toga je bilo opravdano da se premjesti u županijske centre.

Opet kažem mislim da je ovo nekakav korektan balans, da specijalizacija nije ugrožena, da će se ona opet, osnovna namjena, namjera predlagača jesu htjeli zapravo diljem Hrvatske konkretno na 16 mjesta ustrojiti jaka specijalizirana mjesta gdje će biti suci koji su prošli dodatne obuke koji će imati podršku i u vidu psihologa, socijalnih pedagoga i svih ostalih struka, da će oni moći funkcionirati, a ono što je sa naše strane bilo između 2 čitanja problematično mislim da je s time opet ponavljam, mislim da je zadovoljeno time što će zapravo ta struka ići na teren i opet odrađivati onaj posao koji se danas radi na terenu na tim istim lokacijama kako bi se ljudima približila pravosudna usluga, kako bi što manje opet kažem gubili vrijeme na energije i novaca da ostvare neka svoja osnovna prava. Poštovani kolega mi danas u praksi imamo dakle na većim sudovima suce koji rade samo ovu vrstu obiteljsko pravne zaštite. Dakle, samih takvih predmeta i nije došlo do nekakvog posebnog napredovanja u stručnome smislu što opravdano nas upozorava da sama specijalizacija kao specijalizacija i njeno uglavljenje u sami zakon kao i ne znam koji način provedbe bojim se da neće dovesti do onog konačnog rezultata. Ja pozdravljam pokušaj jer doklen god pokušavamo vjerojatno ćemo pogoditi i naći jedan način koji je najbolji. Iz tog razloga pozdravljam ovaj pokušaj međutim evo nekako opravdano mi se javlja jedna lampica u glavi obzirom da 2015. godine broj djece koja nisu zapravo imala ajmo to tako reći čiste papire za posvojenje, dakle roditelji nisu bili lišeni prava na odgoj u odnosu na danas je se udvostručio broj djece po domovima, a broj posvojene djece je ostao na istoj brojci. Apsolutno ste u pravu da u većim sudovima koji imaju veći broj predmeta, veći broj ljudi i sudaca oni su si mogli dozvoliti tu situaciju da određene suce specijaliziraju za određenu vrstu predmeta. Da li to u praksi donosi, dovodi do kvalitetnijih presuda reći ću bržih, vjerojatno da, vjerojatno u nekakvom prosjeku da jer samo po sebi se nameće ako netko radi samo taj posao ako se specijalizirao da on treba biti bolji u tome. A što se tiče pojedinačnih predmeta vjerojatno tu ima kao i u svim drugim poslovima i propusta i potreba za, potrebama za ispravcima budućima ali opet kažem sustav koji se predlaže treba dodatno osnažiti specijalizaciju i na onim mjestima i u onim sudovima koji to do sada nisu imali. Da će nam pravosuđe biti idealno neće nikada, ali da će se dići na jednu višu razinu vjerujemo da hoće ovim prijedlogom. Zahvaljujem. Poštovani kolega ono što se danas nitko nije dotakao, a mene izrazito zanima koji su točno jasni kriteriji prema kojima se ukida nadležnost pojedinim sudovima.

I na kraju gospođa Marija Jelkovac. Poštovani kolega dobro ste rekli u raspravi ovo što je predloženo u obliku amandmana odbora bi u stvari trebalo biti balans između one specijalizacije koju želimo u obiteljsko pravnoj zaštiti i dostupnosti građanima. I mislim da shvaćam i ovu vašu bojazan kako će to funkcionirati u praksi ali mislim da bi tu bojazan u stvari trebalo otkloniti iz razloga što u predloženom amandmanu odgovornost je na predsjednicima sudova. Dakle, njima nije ostavljeno na volju hoće li oni nešto ili neće nego su dužni ovaj organizirati provođenje svih raspravnih radnji i uostalom oni podnose također izvješća i to će se moći pratiti i od strane ministarstva. Isto tako izvješća u konačnici o funkcioniranju pravosuđa dolaze i ovdje kod nas i mislim da će to biti opće poznata stvar da li to funkcionira ili ne funkcionira i da će se onda u konačnici znati tko je za nešto odgovoran. Praksa će pokazati dobro ste rekli, a i čini mi se da sam slično rekao i ja.

Čini mi se da ovim zakonom mi ne govorimo da će se to morati nego opet ostavljamo na mogućnost predsjednicima županijskih sudova. Ali opet držim da sve skupa zakonske promjene koje su pred nama da, dobre su, dižu stanje pravosuđa na jednu višu razinu, a naravno i povjerenje naših građana u pravosudni sustav.

Što se tiče samog izbora sudaca ono što nam se čini da je prema javnosti krucijalno osigurati jest da se svi intervjui sa kandidatima za sudačke funkcije i položaje trebaju trajno, dakle trajno, ne u tom trenutku, učiniti dostupnima javnosti putem video streaminga kao što se treba i učiniti javno dostupnom sva dokumentacija koja se razmatra u postupku izbora kandidata za sve sudačke položaje osim naravno onih dokumenata koji imaju oznaku povjerljivosti. Također smatramo da bi bilo dobro da se DSV otvori prema strukovnim organizacijama, odvjetničkim komorama, tužilaštvu, akademskim institucijama itd. da u postupcima izbora kandidata daju i svoje mišljenje o samim kandidatima i njihovom dotadašnjem radu. To mišljenje ne bi naravno bilo obvezujuće, ali bi dalo mogućnost uvida javnosti i dobivanja šire slike o određenom kandidatu. Što se tiče osiguranja javnosti u postupcima, dakle samih sudaca smatramo da također treba osigurati i javnost stegovnih postupaka. Dakle, kada se vrši stegovni postupak potrebno je dakle da se osigura sam, sam prijenos i vidljivost tog postupka, treba to propisati naravno zakonom, te DSV bi godišnje trebao detaljno obavještavati sabor o svim stegovnim postupcima koji su poduzeti i koji su bili njihovi rezultati.

Dakle, sadašnji ovlašteni predlagači stegovnih postupaka, predsjednici sudova, sudska vijeća ili ministar pokazali su do sada vrlo slabu zainteresiranost možemo i reći nisku aktivnost oko pokretanja stegovnih postupaka sve do onog trenutka kada zapravo se javno i politički više nije mogao podnijeti pritisak oko evidentnih dakle kršenja bilo zakona, bilo etike sudačke dužnosti, pa su ih onda morali pokrenuti. Dakle, nemamo niti u dovoljnom broju pokretanja stegovnih postupaka, a još manje znamo o tome koji su njihovi rezultati. Dakle, smatramo da bi trebalo predvidjeti kao prvo osnivanje posebnog ureda kod predsjednika vrhovnog suda koji bi mogao provoditi istražne radnje kada postoji sumnja da je potrebno pokrenuti neki stegovni postupak protiv suca, a taj bi ured mogao djelovati i na osnovi pritužbi građana, dakle a ne samo dosadašnjih ovlaštenih predlagatelja. Na taj način ponovno doprinosimo onome što sam govorila da je po nama jedan od 4 stupa zapravo reforme pravosuđa, a to je njegovo otvaranje javnosti i odgovornost znači… [[Govornik se ne razumije]] prema javnosti jel. Također sam željela napomenuti da je važno, važan element ovog prijedloga izmjena i dopuna zakona i to je zapravo možda i jedna od kontroverznijih tema, a to je pitanje sigurnosnih provjera sudaca. Dakle, jasno nam je da je ovakav prijedlog dodavanja članka ako se ne varam 86.a. reakcija zapravo na događanje u sudstvu i na činjenicu da su postojale situacije kada se kompromitira cijelo pravosuđe zbog određenih radnji pojedinih sudaca. Međutim, način na koji je ovo predloženo je kao prvo potpuno nedorečeno i uopće ne vidimo kako će to doprinjeti situaciji u pravosuđu. Dakle, prvo moramo reći da nije jasno šta će se dogoditi kada sudac po Zakonu o sigurnosnim provjerama odbije sigurnosnu provjeru i ne da potpis na zahtjev za sigurnosnu provjeru, gdje ste točno to predvidjeli šta će se onda dogoditi? Druga stvar je, sigurnosne provjere nemaju one standarde koje imate u kaznenom postupku ili stegovnom postupku, ne dosežu ih i daju samo određene indicije. Šta će biti posljedica tih indicija? Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Kolegice Benčić, otvorili ste sigurnosne provjere, al to će vjerojatno neko drugi imat repliku, ali ja ću se referirati na onaj vaš prvi dio izlaganja, a to je javnost.

Meni se čini da je interes cijelog pravosuđa i interes sudaca bi trebao biti da sve ono što se u tim postupcima dešava da budu javni. To bi trebao bit njihov interes jer u trenutku kad su odluke javne, u trenutku kad su određeni postupci javni, kad su, kad su dostupni svima oni više neće biti tema, neće bit tema rasprave, moći ćete uspoređivat nešto, osim toga će sami suci moći nešto činiti. Dakle, interes da ako hoćemo srediti stanje u pravosuđu i interes onih koji jesu u tom pravosuđu glavni, ja to čitam suce, naravno i svi oni ostali, njihov interes bi trebao biti javan da bude sve zajedno javno. Ja se potpuno slažem sa vama. Dakle, u trenutku kada vam je godinama povjerenje javnosti u pravosuđe tako nisko, a to je osnov funkcioniranja tog sustava, znači to je osnova društvenog ugovora. Osnova društvenog ugovora je povjerenje u te institucije da će raditi ono što im je ustav i zakon propisao i mi toga nemamo. I sad kao radimo mini reformu i ponovno ne propisujemo osnovne elemente, osnovne elemente koje bi to povjerenje mogli vratiti, kao što je primjerice javnost rada sudova. Ne samo javnost rada sudova u smislu vidljivosti samih sjednica itd. nego pa mi nemamo odluke sudske, sudske odluke nisu vidljive, vi ih ne možete pročitat, ne može ih pročitat drugi sudac koji bi možda htio usuglasit svoju praksu sa praksom nekog drugostupanjskog tijela ili vrhovnog suda jer nije odluka na vrijeme objavljena ili nije objavljena nikad, dakle mi smo na toj razini, mi smo u '90.

Ja bih rekao da jednom segmentu koji ovaj zakon bitno mijenja i uređuje nismo posvetili skoro ništa u pojedinačnim raspravama, pa čak i u ime klubova, a to su pravosudni policajci koji su vrlo bitni za cijeli sustav. Čl. 116. se bitno mijenja u njihovu korist određene stvari, poboljšava se ja bih rekao i njihov i materijalni i svekoliki status, što mislim da je vrlo dobro s obzirom na posao kojim se bave i opasnostima kojima su izloženi na svom poslu. Pa evo vaše mišljenje o, o tom segmentu. Zahvaljujem se. Evo reći ću vam ovako, dakle mi smo sa našim prijedlozima išli prema tome da se kompletna infrastruktura rada i sudova i sudačkih dužnosnika, kao i ljudi zaposlenih, dakle namještenika poboljša. Jer ne možete imati efikasan sustav kad ako imate 34 općinska suda, 15 županijskih, još ne znam koliko ovih specijaliziranih itd., ono što, sve što sam nabroja prije, dakle ne možete. Vi imate sud, vi imate sud čini mi se u Dugom selu koji vam nije imao zaštitare. Zadnji put kad sam razgovarala s kolegicom odvjetnicom ona kaže nije imao tko pregledat ljude dal imaju pištolj, nemaju pištolj, može uć unutra i ubit ljude. Dakle, mi imamo tu situaciju na sudovima.

Poštovana zastupnice, da bih podsjetio i skrenuo pozornost na to koliko je naš trud uzaludan u vezi transparentnosti podsjetit ću da je 2001.g. pokrenut jedan projekt koji se zove sudačka mreža. U tom projektu je postojala jedna baza podataka koja je bila propisana gdje su trebali biti prijavljeni sudske odluke, sudski vještaci, državna odvjetništva i sve ostalo što se radi kako se radi i da bi to bilo transparentno i da bi se ujednačile sudske odluke.

Danas 2022.g. imamo u planu oporavka i otpornosti ponovo isti plan, trošimo novac, a rezultata nula. Dakle, ja sam evo neki dan ovdje govorila o tome koliko smo puta dizali kredite i povlačili novce iz pretpristupnih fondova i sada iz ove perspektive 2014.-2021. za reformu sustava socijalne skrbi.

Rezultat je taj da 2021. tj. 2022. se potpuno mijenja smjer nakon svih tih investicija. Isto je sa ovim, dakle nebrojeno puta su bili projekti za ujednačavanje sudske prakse, objavljivanje sudske prakse, dizali su se novci odnosno povlačili iz fondova EU za razvoj softvera za objavu sudske prakse.

Hvala predsjedavatelju. Kolegice Benčić, mislim da se obje nesporno zalažemo za to da se pravosuđe mora dobro i prodrmati i pročešljati i da se u sustavu pravosuđa mora uvesti jača kontrola, međutim postavlja se samo pitanje koje tijelo bi to trebalo provoditi.

Ja bi samo nadodala da i sadržaj onoga što SOA utvrđuje sasvim sigurno ne govori o tome da ćemo mi otkriti neko koruptivno kazneno djelo.

Ovo je Pandorina kutija koja se ovime otvara. Prvo, mi se zalažemo za to da stegovni postupci se rade unutar stegovnog suda unutar DSV-a, dakle da postoje jasna postupovna pravila. Pri tome moramo naglasit da sigurnosne provjere ne dosežu niti standarde kaznenog postupka u smislu dokaza, kvalitete dokaza, niti stegovnih postupaka čak. Dakle, ono što vam sigurnosna provjera daje je neka može biti ocjena karaktera ili sumnje ili čak nekih privatnih i osobnih stvari. Šta, do čega to može vodit, do čega to može vodit?

Jer kako će se odlučivati na temelju tih indicija, koja će bit snaga toga?

Zahvaljujem predsjedavatelju. Kolegice zastupnice i zastupnici, već sam i kroz repliku i kroz zahtjev za stanku, a onda i u raspravi u ime kluba istaknula da su sigurnosne provjere ovako kako su zamišljene jedan teški i grubi atak na neovisnost pravosuđa i jedno rješenje koje odstupa od opće prihvaćenih međunarodnih standarda na razini EU. Ako želimo poboljšati procedure i interne kontrole u našem pravosuđu treba krenuti od Državnog sudbenog vijeća. Veći duži niz godina zalažem se za to da se promijeni ustroj na način da se iz sastava, dakle iz članstva od postojećih 11 maknu 2 saborska zastupnika koji sjede u državnom vijeću za koje smatram da ni po čemu, niti po svojoj vokaciji, po stručnoj spremi, po životnom iskustvu, znanju naprosto nemaju kompetencije da provode one postupke za koje je Državno sudbeno vijeće zaduženo to je prije svega postupak imenovanja ili razrješenja nekog suca, postupak utvrđivanja njegove stegovne odgovornosti ili primjerice provjera podataka iz imovinskih kartica. Saborski zastupnik može biti bilo tko sa bilo kakvom ili nikakvom stručnom spremom. Postupak utvrđivanja je li imovinska kartica ispunjena kako treba ili nije ipak tražio određena specijalizirana znanja. Ovo je također jedan relikt utjecaja politike na sudbenu vlast kojeg nikako da se otarasimo dapače idemo upravo u suprotnom smjeru, tražimo da politika bude ta koje će čvršće nadzirati i kontrolirati što se u pravosuđu događa. A koliko je Državno sudbeno vijeće jalovo i jadno pokazuje izvješće koje smo nedavno raspravljali u kojem se navelo da se nedavno napokon provela informatizacija sustava ali tek do razine da suci sad podnose elektronske imovinske kartice. Još uvijek nije uspostavljen sustav koji bi kontrolirao jesu li podaci točni. Za sada Državno sudbeno vijeće provjeru provodi na čistoj administrativnoj razini da se vidi je li imovinska kartica stigla, je li ona potpisana, a o svemu ostalom ćemo kasnije kad se za to steknu uvjeti. I čak taj minimalni administrativni dio je predstavljao veliki problem. Znate li zašto? Dakle, ne samo zato što članovi DSV-a ne obavljaju svoju funkciju profesionalno nego su oni suci ili kažem 2 saborska zastupnika ili ljudi s Pravnog fakulteta nego što nemaju ni adekvatnu stručnu službu. U ustroju je predviđeno 11 službeničkih radnih mjesta, ali trenutno su popunjena svega 3, pa niti taj minimalni zahtjev administrativne provjere imovinskih kartica nije mogao biti obavljen kako treba i predstavljao je veliki zalogaj. I sad se samo vratimo na trenutak na broj stegovnih postupaka koje provodi to tijelo. Dakle, mizerno ih je malo, postupci su reći ću donekle i krnji utoliko što se još uvijek preveliki broj spisa anonimizira, a ja smatram da kada se za jednog suca utvrdi da je napravio nešto nečasno, nešto što ga možda čak i diskvalificira od toga da bude jedan od sudaca onda to treba objaviti na sva zvona. Ako želimo povećati povjerenje javnosti u pravosuđe onda svakom sucu kojemu među ostalim sucima nije mjesto treba javno objaviti njegovo ime i prezime ali javno objaviti i ono što je taj sudac učinio ili nije učinio, a nije u skladu sa standardima sudačke profesije. Kada tako izgradimo sustav unutarnje kontrole, kada ćemo provjeravati koju to imovinu sudac ima i je li tu imovinu mogao zakonito steći iz prihoda koje država daje i plaća i zna se doslovno u lipu, u svaku decimalu, u svaki zarez, pa kada to usporedimo sa životnim standardom mnogih od naših sudaca koji debelo odstupaju od njihove platne liste onda ćemo biti otprilike na dobrom tragu. I kad tome dodamo još ne samo stegovne postupke koje provodi Državno sudbeno vijeće nego i odluke koje donose etička povjerenstva, kad se izgradi sustav etike među samim sucima, kad se suci ojačaju u smislu njihove samosvijesti da i najmanju neprimjerenu kavu, primjerice sjećamo se kave Josipe Rimac i suca Turudića na glavnom trgu taman uoči podizanja optužnice za teška kaznena djela. To su stvari koje naše pravosuđe treba eliminirati i suci trebaju biti sami koji takve stvari primjećuju, prijavljuju, sankcioniraju i osuđuju, a nikakva SOA. SOA odgovara premijeru i predsjedniku države, politici, pri tom radi tajno.

Dakle, u preporukama koje je izradio Centar za demokraciju Miko Tripalo uz pomoć zbilja jednih od najboljih stručnjaka u zemlji za pitanje pravosuđa ističe se i pitanje dodjele predmeta u rad sucima.

Hvala kolegice Benčić, doista hvala zato što nisam stigla u pojedinačnoj raspravi reći da se nama zapravo događa jedan veliki apsurd s jedne strane. Vladajući su prihvatili i izabrali suca Radovana Dobranića za predsjednika Vrhovnog suda. U svom programu on je između ostalog jako puno govorio o tome kako funkcionira odnosno ne funkcionira sustav elektroničke dodijele predmeta. Između ostalog je rekao da suci u pravilu o tome ne znaju ništa, niti imaju mogućnost ikakvu tehničku mogućnost provjeravanja što se sa dodjelom spisa u praksi događa. No, postoji tu čitav drugi niz anomalija i deformiteta primjerice to da kompletnu bazu e-spisa vodi ne samo Ministarstvo pravosuđa nego čak i FINA. Ja sam jutros tražila od Vrhovnog suda podatak o broju predmeta koje država vodi protiv bilo koga, odgovor je glasio ne znamo jer mi tu bazu podataka nemamo niti možemo ih nje ekstrahirati ono što je bitno [[Upadica: Hvala.]] to radi vlada. Pa kolegice Orešković, u javnosti se ajmo reći tako stvorio konsenzus o tome da predmeti traju predugo. Vidite li u ovim izmjenama i dopunama ikakve, ikakva poboljšanja u tom smjeru znači da se smanji trajanje predmeta, a posebice uzmemo li u obzir to da se zapravo ne mijenja onaj Članak 66. čini mi se koji je omogućila predsjednicima sudova da u nedogled odgode znači rok za donošenje presude i da zapravo to svoje mišljenje o potrebnom roku ne moraju ni obrazložiti, ja vas to pitam zato što smo mi stekli dojam i javili su nam se i neki i ljudi sa svojim spisima, jedan od njih sam i dala i državnom tajniku gdje je doslovno znači predsjednik suda odgodio rok za donošenje presude za 2 godine. Znači on je napisao u tom rješenju 24 mjeseca bez da mora obrazložiti zašto, niti se stranka ima pravo žaliti na to, a to nije jedna postupak i svi znamo koliko traju ti postupci [[Upadica: Hvala vrijeme.]] i da bi se to trebalo skratiti. Hvala kolegice Peović, ja 20 i nešto godina gledam spise, rješavam spise i pratim koliko pojedini spisi traju. Ponovno ću se vratiti na program suca Radovana Dobronića i postaviti pitanje zastupnicima jesmo li sjedili na ušima? Ne tiče se to vas, to se tiče i saborske većine. Dakle, želimo li skratiti postupke mi moramo promijeniti sustav, moramo promijeniti način na koji se svake godine generiraju nepotrebne nove stotine i stotine istovjetnih predmeta. Onog trena kad će svaki naš građanin moći dobiti i pouzdanu informaciju kako će otprilike završiti njegov slučaj onda će dobro znati procijeniti isplati li mu se tužakat u nedogled ili ne. Dakle, kad dođemo do te razine onda će broj predmeta na sudu biti manji, onda će automatski i pritisak na svakodnevni način rada za svaku pojedinu referadu biti bitno drugačiji nego što je to sada. Nisu uvijek suci krivi, ali i mi imamo premalo informacija o tome što se u svakoj [[Upadica: Vrijeme.]] referadi događa.

Poštovani državni tajnici, kolegice i kolege, predlagatelj izmjenama zakonima o područjima i sjedištima sudova za učinkovito pružanje obiteljsko pravne zaštite smatra nužnim provesti tu specijalizaciju sudaca koji rješavaju predmete iz obiteljske pravne zaštite. Vodeći se analizom učinkovitosti rada sudova i prilivu predmeta smatra da osnivanje posebnih sudova u našem pravosudnom sustavu nije racionalno kao ni osnivanje specijaliziranih obiteljskih odjela u svim općinskim sudovima. Obzirom na to da obiteljsko pravna zaštita mora biti dostupna svim građanima predloženo je zakonsko rješenje kojim se osigurava dostupnost i učinkovitost te zaštite, a to je da će se obiteljsko pravna zaštita osigurati na svakom pravosudnom području odnosno području nadležnosti svakog županijskog suda. Prema tome, općinski sudovi u sjedištima županijskih sudova, njih 16 i Općinski sud u Novom Zagrebu bili bi nadležni za postupanje u predmetima obiteljsko pravne zaštite. Taj je prijedlog meni kao zastupnici i stanovnici Ličko-senjske županije nije prihvatljiv jer bi to značilo da bi moji sugrađani morali putovati u Karlovac gdje je sjedište županijskog suda. Takvom organizacijom Gospićani bi zbog obiteljsko pravnih sporova koje su dosada rješavali u obiteljskom sudu u svom gradu morali putovati u Karlovac koji je udaljen 165 kilometara. Priča sa sudom u Ličko-senjskoj županiji krenula je još 2011. godine kada je Županijski sud u Gospiću pripojen Županijskom sudu u Karlovcu te je nastavio raditi kao stalna služba u Gospiću čime je broj zaposlenih smanjen na 15, sa 15 na sadašnja 4 od čega su samo 2 suci, a nekadašnjih 5 općinskih sudova spojeni su u jedan Općinski sud u Gospiću. Već tada je strankama u postupcima otežan pristup sudu s obzirom da se radi o županiji s najvećom površinom, prometno loše povezanom, rijetko naseljenoj, a udaljenost između gradova i općina i sadašnjeg općinskog suda je ponegdje i preko 100 kilometara u jednom smjeru. A predmetnim prijedlogom za razvod braka kao i za sve druge obiteljsko pravne predmete kao što odlučivanje o obiteljskoj skrbi, povjeravanje djece, postupci radi uzdržavanja djeteta, uzdržavanje bračnog druga, utvrđivanje osporavanja očinstva i slično naši sugrađani morali bi o vlastitom trošku putovati u Karlovac. U slučaju odlaska po pravdu u Karlovac za obiteljsko pravne sporove nameće se i pitanje hoće li stranke moći pokriti troškove, kako će socijalni radnici raditi svoj posao ako će za jedno ročište gubiti cijeli dan, djeca će izostajati s posla, stranke će izostajati s posla, a ima i onih građana koji ni ne mogu doći do udaljenih sudova jer je prometna komunikacija prema Karlovcu jako loša, a niti nemaju svi osobne automobile. Obiteljski predmeti osjetljivi su zbog djece, radi se o hitnim predmetima u kojima se mora u roku dan ili dva postupati. Stoga smatram nužnim prihvatiti amandman Odbora za pravosuđe za koje, za čije predlaganje sam se i sama zalagala kojim se mijenja Članak 2. zakonima o područjima i sjedištima sudova gdje se dodaje stavak 6. koji glasi: Predsjednici županijskih sudova na čijem su području općinski sudovi iz Članka 5. ovog članka osigurat će uvjete za poduzimanje postupovnih radnji u predmetima prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi u drugim općinskim sudovima na području pojedinog županijskog suda. Svi mi županija koji nemamo sjedište županijskog suda svakako bi bili zadovoljniji da u općinskim sudovima u našim mjestima imamo specijalizirane suce iz obiteljsko pravne zaštite, ali uvažavajući argumente predlagatelja u vidu specijalizacije koju smatramo potrebnom, priliva predmeta ove vrste, kadrovskih potencijala, te projekcija buduće opterećenosti obiteljskim predmetima smatram da mogućnost predviđena amandmanom značajno povećava dostupnost održavanja rasprava u obiteljsko pravnim predmetima. U suprotnom obiteljsko pravna zaštita bila bi samo deklarativno dostupna građanima, a na ovaj način budući specijalizirani suci moći će održavati ročišta u drugim općinskim sudovima prema mjesnoj nadležnosti županijskog suda.

lijepo poštovani potpredsjedniče HS.

Da, dobro ste, dobro ste ovaj prikazali uvjeti koji su u Ličko-senjskoj županiji koja zaista osim svega ima i jako nisku gustoću naseljenosti, to je sad negdje oko 8 stanovnika na kvadratni kilometar, prostorno je najveća i u mnogim stvarima i u mnogim životnim sferama građani su zaista zakinuti za neke osnovne stvari i mislim da je krenulo se još 2011. u tom smjeru da i pravosuđe bude teže dostupno. Samim tim ukidanja županijskog suda se odrazilo i na poslovanje zatvora u Gospiću jer Gospić ima i zatvor koji ima i otvoreni i zatvoreni i poluotvoreni tip, znači ima sve elemente kaznionice, što znači da ima i velik broj korisnika odnosno zatvorenika koji izdržavaju kazne duge zatvora i koji, koji se sude po Kaznenom zakonu i koji se moraju voziti o trošku države u Karlovac i nazad i to više puta, što svakako poskupljuje uslugu. Dakle, mislim ja bi još jednom htjela ponoviti da, da pitanje dostupnosti sudova odnosno pristup sudu nije pitanje fizičke blizine jer je činjenica da ne možemo svugdje imati sud i budimo realni evo posebno za Ličko-senjsku županiju, nekome iz Plitvica je Gospić daleko, mislim i isto tako je nepovezano jel tako? Tako da se meni čini da je puno bolji pristup manjeg broja sjedišta sudova, ali više ispostava koje čak ne moraju biti stalne, one mogu bit i povremene koje ovise o broju predmeta. Jer realno ljudi nije problem u tome što neko mora negdje otić na sud, problem je što mora hodat 10.g., to je problem. Problem je što nama sporovi primjerice obiteljski traju po 10.g., to je problem. A da mora otić jednom, pa ne bi bio problem ni otić do Zagreba, da je jednom, pa da se riješi. Da, slažem se s vama, kada bi to bilo u jednoj raspravi onda uopće ne bi bio problem, nekako bi se našlo i prijevoz i troškovi za to, ali svjesni smo da se to neće u nekoj skoroj budućnosti, da neće pravosudni postupci završavati tako brzo, a naročito u obiteljsko pravnoj zaštiti u kojoj su uključena i djeca i puno toga ide, ide sporije i svakako da je isto je, po meni je dobar prijedlog da bude što više tih ispostava i vjerujem da će se upravo i ovim amandmanom bar omogućiti da specijalizirani sudac koji će recimo biti u Karlovcu, u Puli ili negdje da će on dolazit u ta manja mjesta u općinske sudove i tamo obavljati svoj posao. Znači nije nužno u ovom trenutku da taj sudac baš bude u Gospiću, da bude u Puli, da bude u Đakovu, ali da dolazi u ta mjesta jer je to u svakom slučaju i jeftinije za državu i za sviju i za građane nego da, da građani putuju u sud.

Ponovit ću još jednom, znači na tragu ovoga što je rečeno. Ako smo željeli znači te postupke skratiti onda je ovo sad bila prilika da se mijenja zakon upravo na način da se potiče brže rješavanje predmeta. No to nismo učinili evidentno. Al druga stvar, reagirali ste, rekli ste na, na prvi članak ovog prijedloga o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova voljela bih da ste reagirali i na drugi članak, znači zašto? Zato šta za razliku od ove dostupnosti s kojom se slažem da se nekako treba riješit, znači po pitanju drugostupanjskih presuda odnosno rješavanja žalbi nije nužno da svi županijski sudovi imaju ovlasti nego bi bilo bolje da je ostalo onako kako je bilo u prošlom zakonu da su to specijalizirani sudovi, pogotovo u obiteljskom pravu gdje je vrlo važno da suci budu educirani o tim pitanjima, a sada će umjesto znači 3 svi to moć obavljati.

Ja tu nisam kompetentna reći ni zašto je to tako i zašto nije, ali svakako bi voljela da, da sve ide puno brže, možda ćete o tome moći malo raspraviti poslije sa državnim tajnicima koji će, možda već imaju neke prijedloge ili ideje kako bi se naše pravosuđe moglo malo ubrzati. A što se tiče drugog dijela sad sam već i zaboravila, znači za specijalizaciju sudaca i u drugostupanjskom rješavanju predmeta to sad nije bio dio kojim sam se bavila jer ovih svojih pet minuta meni je bila bitnija ta regionalna dostupnost i ono što muči građane iz moje županije.

Znači ako se svi slažemo o tome, a mislim da se svi ovdje slažemo, tu nema niti spora između opozicije i vladajućih, da bi trebalo ubrzati znači proceduru, da bi trebalo ubrzati rješavanje sporova. Onda se trebalo ići u tom smjeru da se zakonski i mijenjaju upravo oni članci koji su problematični. Pa sam stoga predložila amandman koji je potpuno novi, znači novi članak. Znači mijenjanje članka 66. stavka 1. postojećeg zakona koji kaže i koji bi trebao tako glasiti. Ako predsjednik suda utvrdi da je zahtjev osnovan za produljenje, znači roka odredit će rok u pravilu od najdulje šest mjeseci, tako je sad osim ako okolnosti slučaja ne nalažu određivanje duljeg roka u kojem sudac predmet mora riješiti i dodaje se sad u ovom prijedlogu a koji ne može biti dulji od godine dana. Znači, gdje smo izbrisali podatke gdje stoji, znači da je predsjednik suda odlučio da se predmet produljuje na 24 mjeseca. I druga je stvar, znači rješenje kojom je utvrđena osnovanost zahtjeva ne mora biti obrazloženo i protiv njega nije dopuštena žalba, tako sad stoji u tom članku 66. stavku 1. pa se dodaje osim ako je određen rok dulji od 6 mjeseci. Znači ako je određen rok dulji od 6 mjeseci, pa minimum bi bio da taj predsjednik suda obrazloži zašto je dozvolio produljeni rok i da se na to obrazloženje može uložiti žalba. Znači stranka ne može se žaliti ako je predsjednik suda odlučio može to trajati 24 mjeseca bez ikakvog obrazloženja. Znači to su promjene koje bi bile potrebne, ali naravno sad to je znači dodavanje članka koji nije ovim amandmanima, ovim izmjenama i dopunama obuhvaćen ali se itekako, znači prema Poslovniku, članku 196. stavku 4. može to napraviti. I ja ovim putem pozivam državne tajnike da uvaže ovaj članak zašto se može napraviti ta izmjena, zato što je riječ o onom što taj poslovnički stavak omogućava, a to je usklađivanje sa Ustavom RH, sa člankom 29. stavkom 1. Koji određuje da svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela. Također se u članku 116. stavku 3. upućuje da se ustanovljavanje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova te postupak pred sudovima uređuje zakonom. Znači taj postupak i pravo svakog da u razumnom roku, dakle sud odluči o njegovim pravima daju za pravo da se unese ova izmjena. Jer mislim da je svima koji ulaze u bilo kakav, znači sudski proces izuzetno važno da što prije saznaju što su rezultati tog postupka i što oni mogu očekivati, a ne da zapravo u nedogled, pa u nekim situacijama uistinu ljude to traumatizira da ne znaju uopće šta će biti bez obzira šta smatraju da je cijela stvar potpuno nepotrebna. Znači nizom mjera i to se isto treba reći u ovim izmjenama se stječe dojam stvarno da je zakonodavac zainteresiran da uistinu skrati te rokove tih postupaka i onda je iz te perspektive potpuno nejasno zašto se išlo, zašto se recimo ovo nije uključilo. Meni se čini da paradoksalno bi bilo da se to ne uključi. Bitno je zapravo da se to omogući ovim amandmanom. Druga stvar znači ono što sam napomenula u replici, ono što je vezano uz Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova, znači imate situaciju u kojoj se sada znači omogućilo da u sferi, znači specijalizacije određenih sudova za određena područja u drugostupanjskom postupku da im se ta specijalizacija na neki način oduzme. Znači mi smo imali za različita pravna pitanja od obiteljskog zakona do stečaja određene specijalizirane županijske sudove koji su odlučivali u drugostupanjskim postupcima. Njima se sad ta specijalizacija oduzela. Znači u ovom slučaju nemamo dostupnost bitnu sudova, nego stvarno je specijalizacija uistinu najvažnija i tu predlažem da se taj članak 2. tih konačnih prijedloga zakona o izmjeni i dopuni zakona o područjima i sjedištima sudova briše.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče, predstavnici predlagatelja. Danas općenito u ovim poslijepodnevnim satima po prijedlogu plana rasprave imamo 4 zakona koja se tiču sudova. I činjenica je da ovo što i sad raspravljamo kroz ovu objedinjenu raspravu jesu promjene koje su kozmetičke naravi, doslovce kozmetičke naravi. I to bi iz ne znam kojih razloga htjelo se nazvati reformom pravosuđa. Pročitajmo mi šta na hrvatskom jeziku znači reforma, onda ćemo vidjet da to u svakom slučaju nije to. Po onome što u suštini je napisano, imamo, da, imat ćemo specijalizaciju sudova, što je i dobro jer nećemo na taj način, imat ćemo možda kvalitetnije presude pa onda možda daljnje radnje koje su vezane za žalbe ili za tužbe višem sudu će biti umanjene, ali to će pokazati budućnost. Budućnost će mnogo štošta pokazati, ali mogli bi se baš učiti iz prošlosti. Jer, evo ga, po analizama koje jesu, spor u prosjeku na trgovačkom sudu traje 1000 dana, to je otprilike 3 godine, to nije dobro za biznis, a trgovački sudovi ja mislim da su više-manje specijalizirani. Evo, vidim da imamo ovu podjelu o kojoj sam govorio u replici, dakle vezano za specijalizacije za autorska prava, intelektualno vlasništvo s jedne strane i za, vezano za druge vrste djelatnosti s druge strane. Tu će možda biti neki pomak, ali da li ćemo mi time smanjiti prosjek od 3 godine u postupcima kod trgovačkog suda? Nisam siguran. Kao što i ono što me ovako iznenadilo, u ime parlamentarne većine govorio bivši ministar koji je rekao da trebamo analizirati zašto mi godišnje dobivamo milijun i 800 tisuća predmeta na sudovima. Dakle to nije još ni analizirano. To još nije ni analizirano, mijenjamo ovdje sjedišta sudova radi specijalizacije, a ne znamo zašto to činimo jer je rečeno da se trebamo upitati jer ne znamo zašto mi godišnje dobivamo na našim sudovima milijun i 800 tisuća predmeta. Ali, ja ću sad braniti sudski sustav. Nije kriv sudski sustav. Kriva je i zakonodavna i izvršna vlast. U koliko zakona koji smo mi usvojili stoji da će se sve regulirati pravilnikom kojeg ministar koji puta donese, koji puta ne donese. Uredbu koju koji puta Vlada donese, koji puta ne donese ili je istekla kao u slučaju državne imovine. Ali, ne bih o tome, nego ću o nečemu što je pisala sada lijeva strana, a zato što se opet piše Zakon o radu. Ovako, čl. 9 st. 1 kaže, da poslodavac i radnik mogu dogovoriti i veća prava od onoga što je zajamčeno zakonom ili kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, da bi u st. 2 pisali da može se ugovoriti i niža prava od onoga što su predviđena zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim pravnim potpisima, a onda u st. 3 tog istog zakona vam piše isto tako, da se uvijek mora tumačiti ono pravo koje je povoljnije za radnika, izuzev ako nije određeno drugim zakonom. Sad vi meni recite, ako sam ja radnik, nemam 100 odvjetnika koji će češljati sudsku praksu, na šta ja imam pravo po čl. 9 sadašnjeg važećeg Zakona o radu. Ili, još bolje, ajmo se baviti koncesijama na pomorskom dobru. Vi imate 3 zakona koji to, koji se toga dotiču, vi imate i niz pravilnika koji su međusobno u koliziji, koji su u međusobnoj koliziji, čujem i da se piše i novi zakon, ja se toplo nadam da će se isto tako to ispraviti, ali to što imamo milijun i 800 tisuća predmeta godišnje, to nisu krivi sudovi. Sudovi imaju samo tu odgovornost da ih rješavaju brže, a to je ono što se kod nas nažalost ne događa. Evo, zahvaljujem. Slijede završne rasprave. Prva je poštovana zastupnica Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Dakle ovim Zakonom propisuje se i provedba periodične temeljne sigurnosne provjere svih sudaca, a budući da je ista neodvojivo vezana uz pretpostavke za uredno obnašanje sudačke dužnosti. S obzirom da se sigurnosne provedbe provode u postupcima imenovanja sudaca i da je prema zakonu koji uređuje provedbu sigurnosnih provjera propisano da se provedene sigurnosne provjere obnavljaju svakih 5 godina, navedeni se postupak ovim Zakonom propisuje i za suce. Izvješće o provedenoj sigurnosnoj provjeri dostavlja se predsjedniku VSRH-a, a konačnu ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka na temelju dostavljenog izvješća donosi posebno vijeće čije članove iz reda sudaca VSRH imenuje Opća sjednica ovog Suda. Predsjednik VSRH-a obvezuje se o eventualno utvrđenom postojanju sigurnosnih zapreka obavijestiti sve ovlaštenike pokretanja stegovnog postupka, dakle predsjednika suda u kojem sudac obnaša dužnost, zatim predsjednika neposredno višeg suda, nadležno sudačko vijeće i ministra nadležnog za poslove pravosuđa. U slučaju utvrđenja postojanja sigurnosnih zapreka, ovlašteni predlagatelj stegovnog postupka protiv sudaca, ovlašteni predlagatelji stegovnog postupka protiv sudaca imali bi mogućnost iniciranja ovog postupka u odnosu na stegovna djela obnašanja službe, poslova ili djelatnosti nespojivih sa sudačkom dužnošću, izazivanja poremećaja u radu, suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti, zatim povrede službene tajne u svezi s obnašanjem sudačke dužnosti te nanošenja štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način. U skladu s čl. 120. Ustava sudačka dužnost je stalna. Iz obrazloženja Vlade je vidljivo da je u biti kroz funkciju predsjednika Vrhovnog suda u sudstvo uvedena funkcija, slobodno se usudim reći, partijskog komesara. Čl. 22 Ustava propisuje da je čovjekova sloboda i osobnost nepovrediva i da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to zakonom određeno, a o čemu, naravno, unaprijed odlučuje sud. Periodične provjere svih sudaca bez obrazloženja uvođenja ovakve mjere u sudskoj rješidbi su ipak ustavnopravno neprihvatljive. Analizirajući posebni dio zaključujem, dakle kada govorim o čl. 3. prijedloga izmjena i dopuna Zakona o sudovima ipak je štur, a zbog toč. 4. kaže obavlja i druge poslove određene zakonom je ipak pretjerano podnormiran.

U skladu s čl. 120. st. 2. Ustava RH koji kaže DSV u skladu s ustavom i zakonom samostalno odlučuje o imenovanju, napredovanju, premještaju, razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca i predsjednika sudova osim predsjednika Vrhovnog suda RH, pa onda slijedom iznijetog i ovaj članak možemo zapravo zaključiti kako je neustavan. Čl. 15. kaže da je, dakle suci su već prošli sigurnosnu provjeru, pa možebitne naknadne sigurnosne ugroze ujedno ispunjavaju i biće nekog kaznenoga djela. Čl. 38., isto tako postoji sumnja na neustavnost, dakle on kaže da ovaj zakon se planira objaviti u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2022., osim čl. 5. i čl. 24. do 32. ovog zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023., pa onda u skladu s odredbama sadržanim u čl. 90. st. 1. i 3. prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih tijela objavljuju se u Narodnim novinama, dakle u Službenom listu RH. Zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drukčije određeno. Dakle, zaključak je da je i čl. 38. predloženog zakona ipak neustavan. Jasno govorim o retroaktivnosti djelovanja odredbi samog zakona. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovanog zastupnika Ante Kujundžića.

Hvala predsjedavajući. Prije svega Most će podržati ova dva zakona. Ne zato da, ne znam ni ja, mi smo pokazali nekakvu promjenu smjera jer ja i predsjedavajući, ne nas dvojica direktno, ali naše političke struje boj biju za bolju Dalmaciju, pristojno i to ćemo tako i nastaviti. Međutim, ono što želim sigurno ovdje pohvalit jest evo usudio bih se reći prvi put nakon evo otkada sam ja tu da, da vidim dobru namjeru da se želi čut nekog drugog i da se određene stvari žele izmijeniti, pa neovisno sad je li se dogodila prepisivačina, pa je netko predložio nešto, to je najmanje važno, važno je da, da zakon kao takav dakle ide. Istina je da bih mogao i drvlje i kamanje, mislim da udariti o pravosuđu koje je ovaj takvo kakvo je. Definitivno da svaki pojedinac unutar njega i koji je evo stvorio jednu sliku Hrvatske koju je zbio na 63. mjesto u percepciji, na 69. mjesto na, 63. mjesto u percepciji korupcije ima pojedinac svoje ime i prezime i zasigurno da ne bi bilo dobro niti pošteno ovaj evo nekako uprti prstom u našeg ministra, niti ću to raditi. Zakon i ova, konkretno ova dva prijedloga su dobra, postoje stvari unutar njih koje ćemo vidjet kako će ih vrijeme iznjedriti, točnije hoće li one polučiti učinak ili neće ovaj ali u svakom slučaju priliku treba dat jer pokušavamo, pokušavamo donijeti nešto što bi stanje trebalo učiniti kud i kamo boljim. Poglavito evo nekako ovdje mi uvijek oči bodu ovi vještaci sudski koji su prouzročili, normalno ne mislim generalno, oni imaju svoje ime i prezime, točnije dosad ga nisu imali, ja vjerujem da ovaj centralizirani sustav će ih dovesti u fazu da će oni imati svoje ime i prezime, imat će svoju odgovornost, imat će svoje nagrade i kazne za sve ono što u sustavu budu ili ne budu radili. Vjerujem da tu ćete i oformiti jedno unisono tijelo koje će zapravo primati određene pohvale i žalbe na rad određenih sudskih vještaka. Također pohvaljujem i definiranje stručne spreme kao takve za sve one nove koji u sustav budu ovaj dolazili. Isto tako i visoki kazneni sud i nekakva redefinicija njega evo ja Bože dragi daj da, da urodi određenim plodovima da on postane ili dobije određenu svrhu koju evo možemo se složit da do sada nije imao u smislu u kojem je trebao ovaj imati. Ono isto na što bih vam ponovno želio svrnuti pozornost jesu stručni ispiti jer ukoliko oni stvarno ne budu nešto što je slično pravosudnom ispitu mislim da ih dovodimo u situaciju popriličnog banaliziranja i bojim se da ne bi opet bilo dobro da se netko od nas s koje god strane sabornice dolazio pere ili treba prati od grijeha pojedinca koje u slučaju evo konkretno Josipe Rimac, da se ne pojavi opet netko takav, pa onda da se idemo prat od nečega od čega ne trebamo. Vidjet ćemo na koji način ga planirate ovaj provoditi i što će on kao takav dakle osim onog što je propisano imati. I normalno, ovdje vezano za ovaj vrhovni sud ne želim evo osobno da Hrvatska više nikad ne doživi jednu lakrdiju koju je doživjela prilikom izbora predsjednika vrhovnoga suda. Tu sam evo nastojao bit ironičan da predsjednik države i predsjednik vlade trebaju biti iz iste očito političke opcije, pa da bi to trebalo uglaviti ovaj u određeni zakon. S druge strane i sami ovaj ustavni sud kao takav mislim isto sam ironičan bio kad sam vam rekao da je riječ mahom o vrsnim stručnjacima, nikako ne o osobama koje su politički tu stavljene gdje jesu. Kako god mislim da evo nakon ovog, nakon ovih dvaju zakona da bi naša Hrvatska lagano trebala se počet šuljat prema nečemu što istina već davno trebala bit, ali evo ovaj dobro je krenut kad-tad tako da evo, ako nam je ovo prvi korak mi ga pozdravljamo i podržavamo.

Završno u ime Kluba zeleno-lijevog bloka želim naglasiti da naravno zakon o, izmjene zakona oba dva zakona u ovakvom obliku ne možemo prihvatiti jer ne rade nikakvu supstancijalnu razliku odnosu na stanje koje trenutno imamo. Stanje koje trenutno imamo ne treba uopće posebno naglašavati po čemu je sve problematično. Činjenica je da imamo izuzetno nisko povjerenje i građana u pravosuđa, ali reći ću i institucija u pravosuđe i drugih institucija. Dakle, imamo situaciju gdje nam treba velika ozbiljna i reći ću čak radikalna reforma i zaokret, a mi radimo neke tu evo točkaste izmjene. Mi smo ovdje predložili da bi kao prvo prva točka bilo kakve reforme trebalo biti, biti promjena načina na koji radimo reformu i da ne možemo imati situaciju da se Nacionalni plan unapređenja, razvoja pravosudnog sustava 2021. – 2027. radi kasnije nego zakonske izmjene koje su iz njega trebale proizaći. To je potpuno, mislim kak da kažem to je apsurd. A nije da nam se toliko s time žurilo da nismo evo 2 mjeseca mogli pričekati pa bi kompetentnije raspravljali o tome kako će koja izmjena zakonska dovesti do onih ciljeva koje ćemo imati u nacionalnom planu. Rekli smo dakle da se naš prijedlog reforme temelji na 4 stupa. Prvo je otvaranje pravosuđa prema javnosti i struci. I tu smo iznijeli konkretne prijedloge na koji način se to može izvršiti. Ono što je apsolutno nužno odmah napraviti, odmah, je pitanje javnosti sjednica posebno Vrhovnog suda i isto tako objava presuda na svim razinama od općinskih nadalje. Druga stvar, drugi stup koji predlažemo da bude reformski stup je pitanje teritorijalnog preustroja pravosudne uprave, smanjenje broja sjedišta, sjedišta sudova i njihova koncentracija kako bi u njima mogli raditi centre izvrsnosti za pojedine segmente sa ispostavama odnosno službama tamo gdje vidimo da je to potrebno i onda kada je potrebno.

Ničime se ovdje nije pokazalo da vidimo problem i u načinu izbora sudaca i u kriterijima i u transparentnosti tog procesa, a to je ono što su ključne zamjerke. Dakle, i dalje inzistiramo na karijernim sucima i ne otvaramo prostor sucima, da sucima postaju oni zapravo van sudačke struke, nije im to zabranjeno ali im ne otvaramo prostor. S druge strane isto tako nemamo jasne kriterije i dalje napredovanja tko sudjeluje u izboru i po kojoj, po kojoj logici sudjeluje u tom izboru. Nismo ni koraka napravili da reorganiziramo DSV. Stegovni postupak koji se pokazao ključnim za detektiranje i sankcioniranje onih sudaca zbog kojih pravosuđe je na ovako niskim granama, nismo omogućili da stegovni postupci budu javni, nismo omogućili široj javnosti dakle i građanima da svojim informacijama mogu potaknuti iniciranje stegovnog postupaka i ono što je najvažnije nismo profesionalizirali dio Državnog sudbenog vijeća koji bi u svojoj podršci i administraciji trebao biti profesionaliziran plus profesionalizacija stegovnog suda, suda unutar Državnog sudbenog vijeća što bi omogućilo jasne i bolje kriterije čitavog stegovnog, stegovnog postupka. I na kraju najvažnije unapređenje efikasnosti i ujednačenosti sudovanja i sudske prakse. Njime se nisam puno u detalje ovdje bavila i iznosila jer je to više pitanje postupovnih zakona dakle Zakona o kaznenom postupku i Zakona o parničnom postupku ali i drugih, međutim moramo reći da nema nikakvog napretka još uvijek ne vidimo napredak u smislu da se podigne koncentracija, koncentracija glavnih rasprava i njihova koncentriranost, da se smanji priljev predmeta na sudove uvođenjem alternativnog rješavanja sporova posebno kod onih tužitelja koji su vrlo česti, dakle koji imaju broj sporova. To su vrlo često i komunalna poduzeća i jedinice lokalne samouprave itd., dakle na tom polju nismo ništa napravili. Ne može se ovo nazvati ni mini reformom, ovo nije ni mikro ni nano razina.

Nje nema gubi pravo. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovanog zastupnika Damira Habijana. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Državni tajnici, poštovani kolegice i kolege ja ću obzirom da imamo paket pravosudnih zakona onda u maniri odvjetnika reći da ostajem prije svega kod svega što je rekao kolega Bošnjaković uvodno da se ne ponavljam dakle o ova dva prijedloga zakona. Ja ću se više osvrnuti na neke navode koji su ovdje bili iznijeti od strane kolegica i kolega iz poglavito iz oporbe. Prvo se odnosi dakle na ovo pitanje koje smo zapravo danas razjasnili i raščistili na samom Odboru za pravosuđe, pitanje dakle nadležnosti sudova u predmetima iz domene obiteljskih odnosa. Ja mislim da je prijedlog, mislim da je riječ balansirano upotrijebio i kolega Mandarić, da je upravo takav prijedlog balansiran. Dakle, s jedne strane ostaje onaj ključan segment, a to je stručnost i specijalizacija tih sudaca, a drugi segment dakle dostupnost upravo sudova i mogućnost da ljudi, da ljudima dakle upravo ta usluga u pogledu dakle rješavanja obiteljskih sporova bude dostupna. Međutim, ono što želim spomenuti ovdje je bilo nekoliko navoda, mislim da je kolegica iz SDP-a koja više nije ovdje prisutna spomenula kako će se zbog tog putovanja s jednog suda na drugi od strane sudaca izgubiti stručnost, pa moram priznati da mi nije bio jasan taj navod da li to znači da će se negdje putem, autoputom ta stručnost koju suci imaju pogubiti ili nestati, taj dio mi doista nije bio najjasniji. Druga stvar, nitko ovdje nije spomenuo već sad u ovom trenutku postoji mogućnost ročišta na daljinu. Prema tome, upravo ova odredba koja sada postoji omogućit će a i u Nacionalnom planu otpornosti i oporavka ima baš predviđeni taj dio, dakle digitalizacija pravosuđa upravo puno veći rad upravo na upotrebi tog instituta, dakle održavanja ročišta na daljinu gdje ćete vi moći primjerice sa Općinskog suda koji se nalazi u sjedištu Županijskog suda održati ročište primjerice za osobe koje se nalaze na području nekog drugog Općinskog suda. Prema tome, u budućnosti to smo razgovarali sa državnim tajnikom to ne bi trebao biti neki veliki problem. Što se tiče povjerenja u pravosuđe koje je ovdje u nekoliko navrata bilo istaknuto, bilo bi dobro kada govorimo o statistici i po pitanju, dakle povjerenja u pravosuđe pogledati taj postotak ljudi koji ima nisko ili relativno nisko mišljenje o pravosuđu koliki postotak tih ljudi ima ikakvi ili je imao ikad ikakvi doticaj sa pravosuđem. Dakle, 55% tih osoba koji tvrde da je njihovo povjerenje u pravosuđe nisko ili vrlo nisko nikada nije bila stranka u postupku pred sudom, pa se postavlja pitanje zašto je takva percepcija i tko tome pridonosi? Ja bih rekao da je takvim govorima koje ovdje pojedini političari istupaju u Hrvatskom saboru i općenito javnosti pridonosi upravo takvoj percepciji i povjerenje u hrvatsko pravosuđe. Što se tiče sigurnosnih provjera kolegice Orešković na žalost nema. Ona je tu zapravo bila kontradiktorna tijekom cijelog dana.

Pa sad postavljam pitanje tko će u konačnici donijeti odluku o sigurnosnoj provjeri i zauzeti zaključno taj stav. To će biti, dakle posebno vijeće koje se sastoji od pet sudaca Vrhovnog suda koji su po kolegici Orešković stručni ali s druge strane govori da je to sve skupa HDZ-ovo pravosuđe pa mi nije jasno i žao mi je što nije ovdje da nam to sve skupa pojasni. Kolegica Benčić je spomenula isto tako problem sigurnosnih provjera, međutim do sad nikad nije spominjala da li, zašto nije problem sigurnosne provjere uskočkih sudaca. Zašto vam nije ta periodička sigurnosna provjera koja za sad osim uskočkih sudaca provodi, odnosno provodit će se za sve suce, dakle i trgovačke, općinske i županijske. Ovdje ste spomenuli također i problematizirali zapravo pitanje brojnosti koliko sam shvatio županijskih sudova, dakle vi ste govorili da bi 4 županijska suda bila dovoljna po nekom načelu stručnosti, odnosno izvrsnosti ako se ne varam. Ako pogledate primjerice praksu, sudsku praksu koja se redovito koristi i često upotrebljava, dakle pri donošenju odluka i na koju se poziva, nekad su to sudovi koji nisu ova 4 koja ste vi nabrojali. Prema tome, mislim da ovo zapravo nije dobar put koji ste vi naveli. S druge strane govorite onda će biti stalne službe u ostalim županijskim sjedištima. Dakle, isti broj zaposlenika, ništa se ne mijenja osim što ste rekli da će biti povremeni, pa sad pitam da li su to onda neki povremeni suci koji će biti malo na dopusti, pa dok će biti neki spor će doći na posao prilično sve skupa nije zvučalo suvislo. U konačnici Klub zastupnika HDZ-a će podržati i jedan i drugi prijedlog ovog zakona zajedno sa ovim amandmanom koji je rekao državni tajnik da će prihvatiti.

Evo kako je jutros odlučeno prelazimo na objedinjenu raspravu o točkama 4. i 5. dnevnog reda predviđenog za danas. To su - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu, drugo čitanje, P.Z. br. 208. - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, drugo čitanje, P.Z. br. 210. Ustava RH i članka 172. u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Josip Salapić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Raspravljamo o Konačnom prijedlogu zakona o Državnom odvjetništvu i Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Izmjenama i dopunama ova dva zakona preciznije se uređuje postupak imenovanja glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, propisuje se obvezno periodično obnavljanje sigurnosne provjere državno odvjetničkih dužnosnika, te unapređuje sustav njihovog obveznog usavršavanja. Kao i kod izmjena Zakona o sudovima koje smo prethodno raspravili sukladno pravnim shvaćanjima Ustavnog suda mijenjaju se odredbe o postupku imenovanja glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Ukoliko Vlada RH u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja nadležnog odbora Hrvatskog sabora ne predloži niti jednog kandidata Državno odvjetničko vijeće u roku od 8 dana poništiti će javni poziv i ponovo pokrenuti postupak imenovanja glavnog državnog odvjetnika. Dakle, slično kao i kod izbora predsjednika Vrhovnoga suda. Provedba sigurnosnih provjera za državno-odvjetničke dužnosnike prilikom imenovanja propisano je Zakonom o državno odvjetničkom vijeću. Ovim izmjenama uvodi se periodična obnova sigurnosne provjere, sigurnosna provjera za sve zamjenike svakih pet godina od njihovog stupanja na dužnost. Državni odvjetnici putem ministarstva podnosit će zahtjev za obnovu sigurnosne provjere Sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Konačnu odluku o postojanju sigurnosnih zapreka donosit će posebno povjerenstvo koje će imenovati kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske iz reda zamjenika glavnog državnog odvjetnika. Glavni državni odvjetnik će eventualno o utvrđenoj zapreci obavijestiti sve ovlaštene predlagatelje stegovnoga postupka, to u ovom slučaju je Državno odvjetničko vijeće. Stupanjem na snagu ovog zakona za sve zamjenike državnih odvjetnika koji su sigurnosne provjere prošli prije više od pet godina zatražit će se obnova provjera kako bi se dodatno potaknulo stručno usavršavanje državnoodvjetničkih dužnosnika, mijenjamo odredbe o njihovom stručnom usavršavanju. Kao nezadovoljavajuća, briše se propisana obveza usavršavanja najmanje jednom godišnje, a dinamiku obveznog stručnog usavršavanja državnoodvjetničkih dužnosnika, uredit će se posebnim pravilnikom, dakle slično kao i kod Zakona o sudovima, što smo raspravili u prošloj raspravi. Dodatno, uvodi se obveza polaganja posebnoga stručnog ispita za službenike u državnim odvjetništvima nakon uvođenja elektroničke provedbe državnog ispita koji više neće sadržavati posebni dio ispita, a to je dakle od 1. travnja ove godine. Propisuje se obveza donošenja pravilnika o unutarnjem redu državnih odvjetništava, definira se ovlast pravosudne inspekcije Ministarstva pravosuđa i uprave i uvjeti pod kojima državni službenici i državnoodvjetnički dužnosnici mogu obavljati poslove. Preciziramo uvjete za ravnatelje državnoodvjetničke uprave te se propisuje da ravnatelje imaju sva veća državna odvjetništva sa 15 ili više imenovanih zamjenika i sva viša državna odvjetništva. U postupku priznavanja prava pravosudnih dužnosnika na naknadu za odvojeni život od obitelji definiramo pojam članova obitelji, slično kao i ovim zakonima. Kada je riječ o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, ovim se prijedlogom radi bolje organizacije rada i lakšeg upravljanja, predlaže razdvajanja Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu i uspostavljanje Općinskog državnog građansko državnog odvjetništva u Zagrebu za postupanje pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, Općinskim radnim sudom u Zagrebu i Općinskim sudom u Sesvetama u odnosu na građanske predmete te Općinskog kaznenog državnog odvjetništva za zastupanje pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu, Općinskim prekršajnim sudom u Zagrebu te Općinskim sudom u Sesvetama u odnosu na kaznene i prekršajne odredbe.

Prvi je poštovani zastupnik Nikola Mažar. Evo, sa konačnim prijedlozima o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu i sjedištima napomenuli ste nekoliko novina ili poboljšavanja koje će se dogoditi ovim konačnim izmjenama.

Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Tema je vezana i za prethodne zakone. Dakle od 1. travnja ide elektronički državni ispit, dakle velika promjena u odnosu na dosadašnje stanje. Do sada se ispit sastojao od općeg dijela i od posebnoga dijela. Ono što se pokazalo kao nedoumica, dakle oni koji su u sustavu, a položili su po onom dosadašnjem sustavu dva dijela ispita, neće biti bojazan da moraju polagati ponovo oni koji su polagali. Dakle ovo je novo, ide od 1. travnja za one koji ulaze u sustav i nisu položili dosadašnji način polaganja ispita, a sve uz smislu profesionalizacije i daljnjeg usavršavanja ljudi koji rade u Državnom odvjetništvu i državnim odvjetništvima RH. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo ja treći puta danas otvaram pitanje neustavnosti Zakona upravo u onom dijelu kod objave, odnosno evo, konstatacija da se Zakon objavljuje u Narodnim novinama, stupa na snagu 1. siječnja 2022. Doista za zbunjena, pa evo, želim čuti kako vi tumačite, da li postoji neka druga mogućnost da se izbjegnu ovakvi upitnici koji doista ukazuju na neustavnost.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, i ovim prijedlogom Zakona ustvari mijenja se odredba koja govori o stručnom usavršavanju i dosada je to bila obavezno jednog godišnje, a sad se to ukida jer će se pravilnikom odrediti da to bude i više puta godišnje. Ono što me zanima, na koji način se planira to pravilnikom urediti. Na čiji trošak će to biti stručno usavršavanje jer znamo da on nije besplatno, je li, pa očekujemo da će to biti bez troška za djelatnike.

Što se tiče ove definicije obitelji i članova uže obitelji, tu smo se vodili s onim poreznim, znači financijskim propisima što se odnosi i kako se dakle vodi računa o tome, dakle tu smo vodili posebnu brigu da ne bi bilo nekih nesporazuma oko prava na naknadu i naknade za odvojeni život i sve ono što sljeduje tako da nitko ne bi bio oštećen, da se koriste sva zakonom utvrđena prava. A što se tiče ovog stručnog usavršavanja, naravno da će to ići, neće ići na teret službenika koji se treba usavršavati, cilj je poboljšanje sustava, ne više jednom godišnje nego više puta godišnje jer se pokazala potreba u stalnom razvoju prava i različitih okolnosti, posebno jer smo sada članica EU, neke nove stvari dolaze iz direktive u naš pravni sustav, potrebno je ljude dodatno educirati, naravno, ne o njihovom trošku, nego trošku Ministarstva pravosuđa i uprave u ovim slučajevima. Poštovani državni tajniče, meni nije jasno, zašto se nameće sad još službenicima u Državnom odvjetništvu i polaganje posebnog tog stručnog ispita kad je onaj posebni dio državnog ispita zapravo bio posebnost koju oni obavljaju u okviru svog posla redovnog. Čemu se to nameće njima jer nema nikakve logike jer se moglo taj proširit posebni dio tog državnog ispita sa nekakvim dodatnim ne znam novostima koje su u okviru njihovog radnog mjesta. Zašto se nije išlo na poboljšanje njihovog financijskog, financijskog stanja, prostornog, digitalnim nekakvim poboljšanjima, a ne da im se sad nameće nekakva obaveza mimo nikakve zdrave pameti po meni.

Dakle naša je dakle zadaća ovdje i naša odredba da se to odnosi na ljude koji nisu položili po dosadanjim propisima. Ljudi koji su položili po starim propisima neće polagati ponovo. Pa odgovorio sam, mi smo pred novim izazovima bez obzira tko vodi ministarstvo ili će voditi ili je vodio nalazimo se pred stalnom potrebom usavršavanja ljudi. Dakle i nove tehnologije i novi izazovi, dakle i naše pristupanje EU i različita praksa i implementacija Europskih direktiva dolazi do toga da se i naši službenici moraju educirati osim nas koji smo dužnosnici u sustavu u kojima rade. Ja smatram da je to opravdano, zakonito i svi ćemo raditi na poboljšanju materijalnih uvjeta i financijskih uvjeta kada su u pitanju plaće. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?

Poštovane kolegice i kolege, objedinjena je rasprava jel tako, objedinjena je rasprava, ajmo onda na ovaj lakši Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava u osnovi mijenja se samo organizacijski dio i to minimalno Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu na način da imamo 3 općinska državna odvjetništva i to 2 u Zagrebu i 1 u Zlataru koji obuhvaća područje Krapinsko-zagorske županije, a ostalo su dakle Općinsko kazneno državno odvjetništvo i Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu za Zagreb i Zagrebačku županiju kako je to već organizirano.

Mislim da bi odgovor na to pitanje, da se ne bi svi ovdje, ovdje složili, a nakon određenih događaja i praksi koje smo imali u zadnjih 20-tak godina sve više sam na tragu da bi trebalo vratiti da oni koji zastupaju državu u građanskim sporovima da budu odvojeni od klasičnog tužiteljstva koje u stvari progoni počinitelje kaznenih djela. Jer naime nije, nije ovoga rijedak slučaj da se desi da samo promašite hodnik Državnog odvjetništva da bi imali skroz drugačiju, skroz drugačiju državno odvjetničku odluku. Nešto šta bi u ime države državni odvjetnik koji zastupa državu kad bi to napravio, kad bi to isto primjerice napravio čelnik lokalne samouprave da bi ga kaznili odjel državnog odvjetništva priupitao barem za zdravlje, ako ne bi i dijagnozu postavio, ali dobro. Drugo, otvara se političko pitanje u Članku 1., a to je ovaj lex Dobronić ili lex Đurđević ili lex kako god hoćete, a to je potreba javnog poziva za izbor glavnog državnog odvjetnika. Naime, na moje izravno pitanje glavnoj državnoj odvjetnici je li i s kime razgovarala prije nego što je javila na javni poziv ona je vrlo hrabro odgovorila da se javila tadašnjem ministru pravosuđa. Što znači da je bila u povlaštenom položaju nego drugi kandidati koji su se isto javili na javni poziv ali prije toga o javnom pozivu nisu razgovarali sa tadašnjim ministrom pravosuđa. Što znači da je u osnovi javni poziv bio farsa i da je sadašnja glavna državna odvjetnica izabrana u kontaminiranom postupku, da ne kažem na namještenom javnom pozivu što je ona sama priznala. Koliko se sjećam jedan župan je dobio kaznenu, dobio je optužnicu za sličnu stvar, poslije su ga opet izabrali na izborima. Što se tiče samog javnog poziva naš stav ostaje isti kao i za Vrhovni sud.

Sabor će se o tome izjasniti, ako sabor ima potrebe postavljati određena pitanja to se može dakle na saslušanju u Odboru za pravosuđe ili u nekim drugim, na nekim drugim poslovnički mogući način. Nadalje, Članak 5. prije nego što sam došao za govornicu tražio sam još jedno objašnjenje od državnog tajnika i zadovoljan sam objašnjenjem koji sam dobio.

Imat ćemo dakle jednu masovnu sigurnosnu provjeru pravosudnih dužnosnika koji nisu provjeravani 5.g., dakle to će u stvari biti ono, malo ću se kolokvijalno izraziti, dobar špijunski sken pravosudnog i represivnog sustava u RH. Mislim da je to nezabilježeno od doba Aleksandra Rankovića, ali ne tvrdim da je to loše, ali samo da znamo što će se događat. Dakle, sada će SOA u slijedećih 60 dana dobiti zahtjev za sigurnosnu provjeru nekoliko stotina pravosudnih dužnosnika, jel tako državni tajniče i sada će SOA slijedećih nekoliko mjeseci češljati pravosudne dužnosnike. To moramo bit svjesni da će se to događati. Nakon toga će SOA svoje izvješće poslati glavnom državnom odvjetniku ili predsjedniku vrhovnog suda čiji će kolegij od 5 članova vrhovnog suda ili zamjenika državnog odvjetnika to analizirati. Nakon toga će oni, za one za koje njihovom analizom ne prođu prvi test SOA-e to poslati njihovom šefu odnosno onome neposrednom rukovoditelju koji će onda ocijeniti treba li pokrenuti stegovni postupak koji će onda doći na DSV ili na DOV. Jesam dobro skenirao šta će se dogoditi u slijedećih nekoliko mjeseci? Dakle, moramo znat da nas to čeka. Nisam siguran hoće li hrvatski pravosudni i sigurnosni sustav izdržati bez oštećenja taj potres.

Evo to, ovoga ja nisam inače sklon pretjeranom kadrovskom uplitanju sigurnosnih službi u politička zbivanja, ali kako se tu radi o pravosudnim dužnosnicima koji ne idu na izbore, kojima je mandat stalan onda sam spreman, pa ćemo vidjet ako se to pokaže da ima zlouporaba od strane sigurnosnog sustava onda će se odredba mijenjati ili će se ovi u sigurnosnom sustavu mijenjati. Ja vam inače ne podržavam ovo što piše u čl. 7. ovako kako je napisano. Ako sam dobro shvatio želi se pravo na odvojeni život od obitelji vezati uz činjenicu da imate obitelj odnosno da niste samac ili primjerice saborski zastupnici ili zastupnice koje su samci ako traže naknadu za odvojeni život imaju pravo na to, to nije niko spominjao jer to nije naknada za duševne boli zato što niste s mamom ili sa ženom ili sa djecom ili, nego je to objektivna naknada za povećane troškove života na dva mjesta. Tako da se ona krivo zove, nisam pobornik toga ili neka se onda doslovno propiše dakle i u saborski poslovnik da samci nemaju pravo na naknadu za odvojeni život, pa da ih se više ne stavlja na, na stup srama, da im se ulazi u obiteljske i druge ovoga odnose koje nije, koje nije smisao, nije smisao toga. Što se tiče dakle ostalih, ostalih odredbi ovih zakona koji se mijenjaju mi smo u prvom čitanju spominjali da se razmisli o potrebi da se sigurnosna provjera vrši i za dužnosnike pravosudne koje imenuje parlament, bilo kao obavezno bilo kao opcionalno, dakle da onda parlament odluči hoće li neovisno o tome što je neko odbio sigurnosnu provjeru ga imenovat ili ne. To ne vrijedi za zamjenike, dakle njih imenuju DSV i odnosno DOV i tu je obavezna, a što se tiče ovoga koji imenuje parlament tu se može razmisliti, ali onda ide slijedeća priča hoćemo li onda i za druge dužnosnike koje imenuje parlament tražit sigurnosnu provjeru i koliki je mogući onda utjecaj ovoga sigurnosnog aparata na političke odluke i na politička imenovanja.

To je za nas Hrvatske suvereniste ovaj prijedlog odnosno konačni prijedlog zakona također rekao sam već iskorak u odnosu na postojeće stanje i mi ćemo to podržati. Mi ćemo to podržati, tu su mali koraci, ali sigurno idu u smjeru efikasnijeg obavljanja zadaća, daleko veće, daleko veće sigurnosti državnog odvjetništva od upliva razno raznih interesa koje su protivne i samom ustavu i zakonu. Nama je zapravo šokantna činjenica da se bez takvih odredbi koje tada nisu bile na snazi u državnom, u sam vrh državnog odvjetništva provukao mason, deklarirani mason. Pazite, to je, to je valjda ovaj i još se hvalio s tim da je i tako jel inače to u svijetu vjerojatno postoji, al se s tim ljudi baš ne hvale osobito ne u državnim službama.

Sigurnosne provjere moraju biti kada su u funkciji interesa nacionalne sigurnosti hrvatskog naroda i ako mi, svi vidimo ovdje, kolegice i kolege su problematizirale pojam sigurnosnih provjera. Pa šta to znači? Znači, šta vi problematizirate? Pa znači prvo problematizirate objektivnost, kolega Arsen Bauk je to ovdje malo izbalansirano rekao, prvo vi onda dovodite u pitanje objektivnost rada i profesionalnost, odgovornost sigurnosnih službi koje to trebaju raditi. Pa to je jedan segment pitanja, ako netko ima te dvojbe onda nek postavi ovaj zahtjev da se o tome raspravlja u Saboru, bilo gdje drugdje. Ali, mi moramo imati dobru vjeru. Dobru vjeru da će te službe u odnosu na ono kad vidimo kakvo je stanje obaviti svoj posao, kao i dosad. Kao što to rade, dobro je rekao kolega Habijan, već sad oni to rade prema uskočkim ovaj, dužnosnicima, svatko tko radi na predmetima uskočkim je provjeravan. Ili u sudstvu ili državnom odvjetništvu, policija, da ne govorimo. I ovaj, to jesu određeni logični sigurnosni sustavi, prepreka da se uljezi tu ne pojavljuju, to imaju sve civilizirane demokratske države EU ili, da ne kažemo, u Americi i bilo gdje drugdje u svojim zakonima, nikome to ne pada na pamet osporavati.

To morate ispraviti. I badava vam izvrsna nomotehnička rješenja, ako nećemo, ako baš nećemo životno stvoriti uvjete za rad DORH-a, a oni su nama zadnja prepreka i prva linija obrane i zadnja prepreka za borbu protiv svih vrsta kriminala i za zaštitu društva. Ovaj, sve ostalo bi mogao svesti na zaključak da, kao HS moramo učiniti sve, da olakšamo, omogućimo što bolji posao, težak, mukotrpan koji zahtijeva izniman trud, obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje našim državnim odvjetništvima, svim zapravo dužnosnicima u našem odvjetništvu, kako i sudstvu jer u mirno doba to je zapravo jedini način da kao narod, kao građani imamo sigurnost. Tu treba učiniti puno toga, mi smo kao država koja je pretrpila ratna razaranja, a evo, sad posljednje vrijeme i potresi i korona kriza, doista, pogođeni sa različitim tim iznimnim, iznimnim tegobama i financijskim problemima, ali moramo, moramo u nekim segmentima, moramo imati sluha i platiti više jer kao društvo bit ćemo prepušteni anarhiji, nasilju, terorizmu, korupciji, a to si nitko od nas ne smije dozvoliti, to mi prije svega moramo svakodnevno naglašavati kako god nam skupo bilo određene službe moramo plaćati, kao što moramo plaćati Hrvatsku vojsku, kao što moramo plaćati hrvatsku policiju, tako moramo plaćati, brinuti i ostvariti i zasigurno sve uvjete stvoriti da dobro rade svoj posao i da lopovi, kriminalci i oni koji hoće poprijekim putem, oni koji hoće protuustavno, protuzakonito, neetično, nemoralno, da ne mogu, da moraju bit zaustavljeni. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika socijaldemokrata poštovana zastupnica Vesna Nađ.

Već sam u raspravi o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima rekla da su ova 4 zakona iz područja pravosuđa zapravo, nisu reformski zakoni. Njihovim usvajanjem nećemo postići da pravosuđe postane kvalitetnije i učinkovitije kako bi takvo pravosuđe bilo oslonac vladavine prava i nositelj borbe protiv korupcije. Usvajanjem ovih prijedloga zakona nećemo ostvariti konačni cilj, vraćanje povjerenja građana u neovisno, kvalitetno i učinkovito pravosuđe. Nasuprot tvrdnjama ministra o poboljšanju stanja u pravosuđu, stvarno stanje u pravosuđu i dalje je izuzetno loše. Statistike koje potvrđuju poboljšanje pokazuju da su promjene spore i nedovoljne. Uspoređuje se stanje bez kritičke usporedbe i s drugima, iskazuje se zadovoljstvo što nismo uvijek najlošiji u svemu. Nasuprot tvrdnjama da se rješavanje predmeta ubrzava, u stvarnosti je trajanje sudskog postupka u predmetima od interesa za javnost i dalje prekomjerno, a građani sudske odluke čekaju godinama, pa nekad i desetljećima. I dalje se plaćaju veliki odštetni zahtjevi zbog nedonošenja presuda u razumnom roku, nema pouzdanih indikatori koji bi uputili na to da je postignut dovoljan pomak u pravcu skraćivanja trajanja postupaka koji bi odgovaralo opravdanim očekivanjima građana. Za razliku od razvijenih pravosudnih sustava europskog Sjevera je više od 80% stanovništva ima povjerenje u sudstvo, u Hrvatskoj oko 80% građana ne vjeruju sudovima i sucima, nasuprot tvrdnjama o tome da je javno nepovjerenje u pravosuđe rezultat nepoznavanja prava i stvaranja funkcioniranja pravosuđa i stvarnog funkcioniranja pravosuđa među građanima u stvarnosti je nisko javno uvažavanje pravosuđa odraz stvarnih sistemskih nedostataka i raskoraka između rezultata koje pravosudni sustav postiže i potreba društva za adekvatnom pravnom zaštitom građana i pravnih osoba. Zbog neučinkovitog pravosuđa strani investitori nas zaobilaze u velikom luku. Kapital traži sigurne i pouzdane zemlje sa predvidivim porezima, stabilnim pravnim sustavom koji se brani učinkovitim pravosudnim sustavom. Ništa od toga ne stanuje u RH. Niti ove izmjene zakona neće poboljšati povjerenje građana u pravosuđe, niti ćemo postati poželjna zemlja za investitore. U ovom paketu izmjena o kojima sada raspravljamo radi se o preciznijoj odredbi o imenovanju glavnog državnog odvjetnika, propisivanja posebnog načina provedbe postupka obnavljanja temeljne sigurnosne provjere državno odvjetničkih dužnosnika te unapređenje sustava njihovog obveznog stručnog usavršavanja, ali i uređenja pojedinih pitanja koja se odnose na državne službenike zaposlene u Državnom odvjetništvu. Hoće li sigurnosne provjere riješiti baš sve probleme u pravosudnom sustavu? Ne bi li se tu ipak trebala angažirati Porezna uprava kad uoči nesrazmjer imovine i prihoda državnih odvjetnika. Hoćemo li konačno doći do postupka izbora neovisnog glavnog državnog odvjetnika? Podsjećam kao što je rekao i kolega Bauk da je u ovom Hrvatskom saboru glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek izjavila da je prije nego što je se javila na natječaj za glavnu državnu odvjetnicu razgovarala sa ministrom pravosuđa. O čemu su razgovarali? Sigurno ne o vremenu. Većinom su izmjene obuhvaćene kozmetičkim promjenama tako Članak 99a. koji govori o temeljnim sigurnosnim provjerama zamjenika državnog odvjetnika prema zahtjevu državnog odvjetnika. Članak je nedorečen u smislu što nakon toga ako se ustanovi postojanje sigurnosnih zapreka ne znamo što ćemo. U članku se posebno propisuje dostava izvješća o provedenoj sigurnosnoj provjeri, nadležnost za davanje konačne ocjene o postojanju sigurnosnih zapreka te davanje obavijesti o utvrđivanju postojanja sigurnosnih zapreka ali nije precizirano što nakon tog izvješća. Odredbe Članka 122. stavak 2., odredbom Članka 122. stavak 2. dopunjuje se uvođenje obveze polaganja posebnog stručnog ispita za službenike u pravosudnim tijelima radi provjere posebnih znanja i vještina potrebnih za uspješno obavljanje poslova radnih mjesta u ovim tijelima osim za službenike koji imaju položen pravosudni ispit. Propisuje se rok u kojem se takav ispit mora položiti, postupak produženja roka u slučaju opravdanih okolnosti te se određuje i sankcije prestanka državne službe za službenike koji ne položi posebni stručni ispit u propisanom roku. Prema ovom državni službenici su uz obvezno polaganje državnog ispita u obvezi polagati i dodatnog ispita, pitamo se zbog čega. Nismo protiv kontinuiranog stručnog usavršavanja, ali smo protiv bespotrebnog dupliranja i nametanja dodatnih ispita iz kojih nije vidljivo, nije vidljiva razlika od državnog ispita osim što će netko iz Ministarstva pravosuđa i uprave dodatno zaraditi kao ispitivač. Moramo biti svjesni da je gorući problem u Državnom odvjetništvu u koji se, a koji se proteže već godinama odljev i nedostatak kadrova. Zato u Državno odvjetništvu ako se želi zadržati postojeći, postojeća kvaliteta i unaprijediti je mora se naći način da se zadrže i ti kadrovi. Za kvalitetan rad mora se dati odgovarajuća novčana nagrada i stvoriti tehnički uvjeti rada i mogućnost kontinuiranog stručnog usavršavanja i dakako napredovanja jer će inače svatko tko je ambiciozniji, vrjedniji, spretniji s vjerom u svoje sposobnosti zbog neadekvatnih financijskih, prostornih i tehničkih uvjeta otići u odvjetnike ili u privatne tvrtke. Stoga razmišljajte malo kako kadrovski, prostorno, financijski, tehnički, uvođenjem digitalnih tehnologija osnažiti odvjetništvo s time da izvršna vlast niti ne pomisli da utječe na odluke Državnog odvjetništva bilo kada na bilo koji način.

Zahvaljujem. Poštovani, dakle Članak 2. stavak 4. alineja 1. Ustava RH daje ovlast zakonodavcu odlučivati o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u RH. Pri uređivanju tih odnosa zakonodavac je dužan uvažavati zahtjeve koje pred njega postavlja Ustav, a osobito one koji proizlaze iz načela vladavine prava i one kojima se štite određena ustavna dobra i vrednote. Navedena ustavna ovlast daje mogućnost zakonodavcu mijenjati te dopunjavati već postojeća zakonska uređenja tih odnosa i s njima povezanih prava i obveza odnosno uređivati ih na različite načine ovisno o različitim okolnostima. U skladu s odredbama sadržanim u Članku 2. stavku 4. alineji 1. Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno u skladu s Ustavom i zakonom odlučuje o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u RH. Zakonodavac ima pravo i slobodu uređivanja društvenih odnosa jedina ograničenja proizlaze dakle iz Ustava. Kvaliteta izbora uređenja pojedinih zakonskih instituta ustavno pravno nije relevantna. Ovom prijedlogu izmjena i dopuna ustavno pravno su suspektni Članka 5. i Članak 13., Članak 13. smo već elaborirali pa ću pojasniti zašto tvrdim da je upitan i Članak 5. Ovim člankom dodaje se u Zakon o državnom odvjetništvu novi Članak 99a. koji propisuje provedbu periodične temeljne sigurnosne provjere svih zamjenika državnih odvjetnika, a budući da je ista neodvojivo vezana uz pretpostavke za uredno obnašanje državno odvjetničke dužnosti. S obzirom da se temeljne sigurnosne provjere provode u postupcima imenovanja zamjenika državnih odvjetnika i da je prema zakonu koji uređuje provedbu sigurnosnih provjera propisano da se provedene sigurnosne provjere obnavljaju svakih 5 godina navedeni se postupak propisuje i ovim zakonom. Navedeni postupci provodit će se sukladno zakonu koji uređuje sigurnosne provjere osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano, a posebno se propisuje dostava izvješća o provedenoj sigurnosnoj provjeri, nadležnost za davanje konačne ocjene o postojanju sigurnosnih zapreka te davanje obavijesti o utvrđenom postojanju sigurnosnih zapreka. Ministar nadležan za poslove pravosuđa ovlašćuje se pravilnikom propisati postupak podnošenja zahtjeva za obnavljanje sigurnosne provjere. Napominjem kako Ustav RH čl. 22. propisuje da je čovjekova sloboda i osobnost nepovrediva i da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud. Državni odvjetnici su već prošli sigurnosnu provjeru, možebitne naknadne sigurnosne ugroze ujedno ispunjavaju i biće nekog kaznenog djela. U slučaju postojanja kaznenog djela moraju se poštivati načela koja proizlaze iz prednijeve odnosno presumpcije nedužnosti. Smatram kako nema razloga za periodičnu provjeru ukoliko je ne odredi sud, sud, a ne neko povjerenstvo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovana zastupnica Marija Jelkovac.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo i ja ću se u ime Kluba HDZ-a kratko osvrnuti na ova dva prijedloga zakona.

Kad govorimo o ovim izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu i razlozima zašto se ide u ove izmjene onda kao što je to već do sada rečeno to je prije svega da bi se preciznije postavile odredbe oko izbora glavnog državnog odvjetnika, a u tom procesu sigurno značajnu ulogu ima i DOV koje raspisuje javni poziv. Do sada odnosno u sada važećem zakonu nije postojala nikakva obveza odnosno ovlaštenje da DOV nakon što primi sve prijave po završenom javnom pozivu išta s tim prijavama čini nego ih je samo imalo obvezu dostaviti vladi kako bi vlada dala svoj prijedlog. Tu se u stvari uvidjelo taj jedan nedostatak koji se ovim izmjenama i dopunama ispravlja na način da će DOV po stupanju na snagu ovih izmjena i dopuna u stvari dostavljati vladi na očitovanje o prijedlogu samo pravodobne i potpune prijave, dakle ono će imati ovlast pregledati sve, sve zaprimljene prijave i odrediti koje zadovoljavaju uvjete za daljnju proceduru.

Tako da ne bi bilo nedoumica kako procedura treba teći. Ono što je također značajno, a o tome se danas dosta govorilo, to je ova sigurnosna provjera zamjenika državnih odvjetnika. Dosta toga je ovdje danas tijekom rasprave bilo rečeno, ja bih samo istaknula da to nije novost, mi sada imamo provjeru zamjenika državnih odvjetnika, ali prilikom njihovog prvog imenovanja. Dakle, DOV koje provodi taj postupak nakon što, nakon one procedure testiranja iznjedri prijedlog mora prvo znači postavit zahtjev za sigurnosnu provjeru i sačekati da se ta sigurnosna provjera obavi, a ne tek nakon toga ide imenovanje zamjenika. Zašto smatramo da je dobro da se i periodično svakih 5.g. u tijeku mandata ovih dužnosnika ponovi ta provjera? Zato što mislimo da mogu nastupiti okolnosti jer u tijeku mandata koji može trajati 20., 30, Zato smatramo da, da je dobro da se ide na ovakovo rješenje, a isto tako da će se i sve one koji su sada u sustavu, a koji nisu više od 5.g. bili provjeravani također nakon stupanja na snagu ovog izmijenjenog prijedloga zakona da će se oni ponovno provjeriti. Što se tiče stručnog usavršavanja do sada je postojala zakonska obveza da se ono provede jedanput godišnje kao obavezno i sada se ta odredba ukida i mijenja zbog razloga što će se pravilnikom koji će donijeti ministar odrediti da to stručno usavršavanje bude u kontinuitetu i da ne bude samo jednom godišnje, što smatram da je dobro. Smatram da se državno odvjetnički dužnosnici isto kao i sudski, kao suci trebaju u stvari usavršavati kontinuirano i da to sigurno će pridonijeti i njihovoj efikasnosti i stručnosti u odradi svih zadaća koje su pred njima. Sigurno da će to pridonijeti i kvalitetnijem pravosudnom sustavu općenito. Što se tiče polaganja posebnog stručnog ispita za službenike i o tome smo nešto čuli. Ono prije svega proizlazi iz izmjena Zakona o državnom stručnom ispitu u onom dijelu gdje smo rekli da taj državni stručni ispit više ne izgleda kao što je bio do sada da se polagao opći i posebni dio, sada je to drugačije uređeno i zbog toga postoji i ova obveza posebnog stručnog ispita za službenika. Sama materija i postupak će se utvrdit pravilnikom i ja smatram da će to biti utvrđeno na odgovarajući način kako bismo zaista dobili u sustav službenike koji barataju određenim znanjem koje im je potrebno za obavljanje svih zadaća koje su pred njima. Zakonom se izravno propisuju i obveze donošenja Pravilnika o unutarnjem redu državnih odvjetništava, kao i sadržaj i postupak donošenja tih pravilnika čime će se jasnije definirati ovlast pravosudne inspekcije. U odnosu na funkciju ravnatelja državno odvjetničke uprave također su precizirani uvjeti za raspored na to radno mjesto, isto kao i kod sudske uprave, što smatram da je dobro i mislim oni će dakle se imenovati u svim onim državnim odvjetništvima koji broje više od 15 zamjenika i u svim višim državnim odvjetništvima, što mislim, što mislim da je opravdano. Kada govorimo o Zakonu o područjima i sjedištima državnih odvjetništava tu nema većih izmjena.

Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, ove izmjene i dopune Zakona o državnom odvjetništvu dolazi u okolnostima kada je glavna državna odvjetnica opterećena velikom aferom pokušaja prikrivanja činjenica da je slučaj Žalac naprosto stavljen u ladicu ocijenivši tada da nema osnova za daljnje postupanje i nastavak izvida i da nije bilo europske tužiteljice ostao bi tamo zauvijek. Dapače, glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek po tom pitanju nije govorila istinu, dapače lagala je i u ovom saboru i hrvatskoj javnosti. Bez obzira na to HDZ-ova većina, dakle većina stranke koja je i pravomoćno odgovorna za kazneno koruptivno djelo, dakle ta većina je izglasala njeno izvješće za 2020.g. u kojoj se to spremanje u ladicu i dogodilo. Takvo svjesno zatvaranje očiju pred evidentnim propustima i neprocesuiranjem evidentnih protuzakonitosti tu vidimo razlog nepovjerenja kako u konkretno državno odvjetništvo, tako posljedično i u institucije ove države. Treba svakako nadodati i činjenicu da je državno odvjetništvo odbilo procesuirati više od 90% prijava za korupciju. Taj podatak nam jasno i nedvosmisleno govori o nedostatnoj odlučnosti državnog odvjetništva i osobno Zlate Hrvoj Šipek da se uhvati u koštac s gorućim problemima korupcije koja razara hrvatsko društvo i glavni je razlog iseljavanja mladih generacija naših sugrađana. Naime, mi imamo glavnu državnu odvjetnicu koja je došla iz građansko pravnog odjela, DORH-a koji je zadužen za obranu financijskih i imovinskih interesa RH, odjel koji je nastao pripajanjem državnog pravobraniteljstva gdje je do tog pripajanja Zlata Hrvoj Šipek i radila pod rukovodstvom jednog od utemeljitelja HDZ-a Petra Šale. Zadaća tog odjela da se podsjetimo je ista koju je imalo državno pravobraniteljstvo, štititi financijske interese države u pravnim sporovima u kojima je jedna od stranaka država. Jedan od sveučilišnih profesora koji je želio ostati anoniman izjavio je za jedne dnevne novine, pravnici stasali u državnom pravobraniteljstvu formirani su da budu lojalni državi i da budu zastupnici države. Za razliku od njega DORH je neovisna državna institucija čija je temeljna zadaća kazneni progon i zato pravnici iz građanskog odjela ne bi smjeli biti glavni državni odvjetnici. Mada to nije jedini razlog ipak osnovni razlog je nesnalaženje Hrvoj Šipek u kaznenim postupcima, posebno onima koji uključuju političku korupciju. Zamislite nekoga tko je godinama branio Vlade RH jer je zadužen da brani interese države kako sad odjednom postaje voditelj kaznenog progona protiv članova vlade ili vladajuće stranke. Hrvoj Šipek je čak i krivo interpretirala Uredbu o uredu europskog tužitelja ne shvaćajući da uredba vrijedi otkad je donesena, dakle 2017., a ne otkada je donesen naš zakon u Uredu europskog tužitelja u RH. Važno je govoriti o svim tim okolnostima u kojima se ove izmjene i dopune donose kako bi se ponovno i opet upozorilo na nužnost samostalnosti i neovisnosti rada državnog odvjetništva bez uplitanja političkih interesa koji utječu na istrage i podizanje optužnica. Jer jedino neovisan rad državnog odvjetništva može doprinjeti kako odlučnoj borbi protiv korupcije, tako i izgradnji povjerenja u institucije ove države. Ovim konkretnim izmjenama i dopunama moramo se također prisjetiti afere oko članstva u masonskoj loži tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika. Naime, tada je SOA dala obavijest da Zakon o sigurnosnim provjerama i Zakon o državnom odvjetništvu ne predviđaju obavezu provođenja sigurnosnih provjera za glavnog državnog odvjetnika, te da se sigurnosna provjera provodi na zahtjev drugih tijela uz pisanu suglasnost provjeravane osobe, a izvješće o rezultatima sigurnosne provjere dostavlja podnositelju zahtjeva. Naime, u čl. 5. o čemu se već govorilo ovog prijedloga predviđa se sigurnosna provjera zamjenika državnih odvjetnika, no nigdje nije navedena sigurnosna provjera glavnog državnog odvjetnika ili odvjetnica, dobro. Znamo da se glavni državni odvjetnik bira u saboru, međutim nije jasno zbog čega zamjenici moraju proći sigurnosnu provjeru, a u ovim izmjenama nije jasno naznačeno da tu istu sigurnosnu provjeru treba proći i glavni državni odvjetnik. Nadalje, odluku o sigurnosnoj zapreci donosi povjerenstvo od pet zamjenika glavnog državnog odvjetnika. Dobro. A tko donosi odluku o zapreci za te zamjenike? Ukratko kao i u raspravi o Zakonu o sudovima smatramo da zakonodavac treba predvidjeti osnivanje posebnog ureda kod glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske koji bi provodio istražne radnje kada postoji sumnja da je potrebno pokrenuti stegovni postupak protiv zamjenika. Taj ured bi mogao djelovati i na osnovi pritužbi građana. U suprotnom ovakvim rješenjem koje nam se nudi bojimo se da se otvara prostor arbitrarnosti jer na temelju sigurnosne provjere glavni državni odvjetnik može odrediti da zamjenici imaju zapreku bez ikakvih jasno postavljenih kriterija propisanih u zakonu. Brine nas što to daje mogućnost na primjer mogućim ucjenjivanjima zamjenika na temelju nekih podataka iz privatnog života ili nešto slično i to bi moglo zapravo voditi još većem stupnju korupcije u pravosuđu. I zbog toga smatramo i ponavljamo da sigurnosna provjera se treba voditi što više nepristrano i sa jasnim kriterijima. Što se tiče ovih izmjena i dopuna također smatramo da je nepotrebno izbacivati obvezu dodatnog obrazovanja bar jednom godišnje isto kao i u izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, jer naprosto jasno je da je neophodna stalna dodatna edukacija koja će omogućiti bolje praćenje i primjenu svih europskih uredbi, direktiva i inkorporiranja toga svega europske legislative u hrvatsku legislativu. Mi ćemo biti protiv ovog zakona, tj. ovih izmjena i dopuna. Prvi je poštovani zastupnik Željko Sačić. Nema ga. Gubi pravo. Drugi je poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Gubi pravo. Gubi pravo. I slijedi posljednja pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Bojana Glavaševića. Njega ima.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Teško je danas raspravljati o državnom odvjetništvu iz nekoliko razloga. Ali još više zbog toga jer je riječ o instituciji koja bi u ovoj zemlji mogla i trebala imati jako puno posla, ali u velikoj mjeri obogaljena u svojem funkcioniranju. Politika je u tome imala najvažniju ulogu i glavni je razlog nepovjerenja građana u DORH. Evo primjera. Nesumnjive radnje bivše mercedes ministrice Gabriele Žalac upozoravali smo mjesecima. Mediji su objavili valjda stotine minucioznih i odlično argumentiranih članaka, ali DORH nije vidio ništa sporno. Onda stiže europska tužiteljica i hapsi bivšu mercedes ministricu, jer ona i njen ured očito nemaju problem političke miopije kao DORH. Je li u DORH-u ili u USKOK-u zbog toga pala kakva ostavka makar onako reda radi? Je li itko od vladajućih taj propust vidio kao razlog za smjenu nekoga u DORH-u ili u USKOK-u? Evo to pobratimstvo lica u nemiru ima gorki okus hrvatske politike. Građani to vide, nisu glupi, zato povjerenje u DORH pada.

Dio DORH-a i USKOK-a onemogućen je dalje u radu jer imaju loše uvjete za rad od skučenih ureda, prastarih računala, hrpa dokumenata koji su by the way bi trebali biti klasificirani i vjerojatno jesu po uredima i po hodnicima. I činjenica da u USKOK-u radi daleko premali broj istražitelja za količinu posla koju u Hrvatskoj imaju. Da parafraziram jedan stari film „mala je ovo zemlja koliko je HDZ kriminalna organizacija“ Hoćemo imati neku povredu Poslovnika? Reda radi. Pa dobro kolegice i kolege, možda ipak ima nešto obraza kod vas. Poštenim zamjenicama i zamjenicima glavnog državnog odvjetnika koji se svaki dan nose sa surovom realnošću Sizifovskog posla koji pod HDZ-ovim režimom rade sa ove govornice želim poslati poruku, a želim da je čuju i građani. Niste sami! I zato što niste sami znajte da će doći vrijeme kada će se stvari promijeniti, kad neovisna institucija neće biti uvreda iz usta nekog iz HDZ-a nego istina. Držite se! To krećemo sa povredom Poslovnika. Ja sam gotov.

Pokušavate biti ironični, cinični a u stvari ste promašili temu današnje rasprave. Dakle, vi govorite cijelo vrijeme o državnoj odvjetnici, o nekim slučajevima. Danas ovdje nije na dnevnom redu izvješće glavne državne odvjetnice, nego izmjene Zakona o državnom odvjetništvu. I ono o čemu sam ja govorila, ako ste se već na mene osvrnuli [[Upadica Glavašević: Nisam.]] Je, je.

Izvolite replika [[Upadica: Jedan pišem, jedan pamtim.]] molim vas da prestanete komentirati imamo novu povredu Poslovnika, poštovana zastupnice izvolite.

Doći za govornicu podbočiti se kao za šankom, praviti grimase pune ironije [[Upadica: Tako je.]] to nije dostojno saborskog zastupnika u Hrvatskom saboru. Kao da ste u birtiji za šankom, sram vas može biti

Povreda Poslovnika poštovana zastupnica Sandra Benčić. Zahvaljujem se. Evo, povreda zbog vrijeđanja zdrave pameti. Kad kažete da je problem zastupnika u Hrvatskom saboru to kako su se naslonili ili nisu se naslonili s lijevom ili s desnom rukom gdje vas onda govornica podsjeća možda na šank, a nije problem to što ovdje sjede ljudi koji ne samo da su članovi organizacije osuđene za korupciju nego i brane one druge [[Upadica: Vrijeme.]] u postupcima koji su osuđene [[Upadica: Vrijeme.]] za korupciju, pa dajte molim vas, to je problem. I vi dobivate opomenu jer je ovo bila čista replika. Kolegica Benčić vrijeđa nas zastupnike HDZ-a, mi ovdje nismo nikog branile u svojim iskazima, niti smo ničiju pamet vrijeđale, dakle ja sam se samo osvrnula da kolega nije bio u temi, a vi kolegice Benčić bolje slušajte ono što jesmo mi govorili. A to kome se sudi i na koji način malo proučite ne sudi se samo i ne vode postupci onima koji su članovi HDZ-a. Molim vas nemojte komentirati iz klupe. Replika poštovani zastupnik Arsen Bauk. Prije nekoliko godine kolega Ivan Pernar je nosio majcu gdje je pisalo HDZ lopovi i onda sam ja digao povredu Poslovnika i tražio od predsjedatelja da zaštiti HDZ od Pernara, a potpredsjednik Reiner je rekao da neće.

Imam odgovor jel tako? Ne, kolega Bauk vi ste apsolutno u pravu mislim ja jesam kriv za cinizam i jesam kriv za ironiju ali ako istina boli to opet nije problem ni moj ni kolegice Benčić, ni kolege Bauka to je problem činjenice onih koji pristaju biti članovi i članice kriminalne organizacije presuđeno. Dakle, tu nije izrečena laž. Nema članka na koji se možete u našem Poslovniku pozvati koji će na neki način to promijeniti. A to i je tema, ako je tema Državno odvjetništvo i ako je ovo pojedinačna rasprava to je jedina tema. Dakle, HDZ state capture dakle zarobljavanje ove države je jedina tema kad govorimo o pravosuđu. To je jedina tema. Nema druge teme osim činjenice da pravosuđe i sudstvo u ovoj zemlji ne funkcioniraju jer ga HDZ ovako drži za gušu. To je jedina tema kolegice Jelkovac. A to što vama ova govornica liči na šank opet nije moj problem. Vaše vrijeme je isteklo, a i replike na vaše izlaganje. S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.